Nastavljamo dalje s radom. Sljedeća točka je - Godišnje izvješće o državnim potporama za 2019. godinu Podnositelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 17. Zakona o državnim potporama. Želi li predstavnik podnositelja dodatno obrazložiti izvješće? Izvolite.

Imamo zahtjev za stanku, tko je tražio? Evo tražimo stanku u ime zastupnika Hrvatskih suverenista, Kluba zastupnika, kako bi se evo dodatno konzultirali oko ovih državnih potpora koje jesu bitne, međutim još jedna vrlo bitna tema za hrvatsko društvo, za Hrvatsku državu je stanje Hrvata u Vojvodini. Naime, danas su dobili prijetnje smrću čelni ljudi Hrvatske zajednice u Vojvodini i to se ponavlja zadnjih nekoliko tjedana, kako je službeno pokrenut postupak za uvođenje bunjevačkog jezika, kao službenoga na području Subotice, još jedan izmišljen jezik kako bi se razmrvilo i ovako razmrvljena Hrvatska nacionalna zajednica u Vojvodini. Ovim putem želim izraziti svoje nezadovoljstvo i zabrinutost sa Hrvatskom zajednicom u Vojvodini i očekujem i da će adekvatno reagirati i hrvatsko Ministarstvo vanjskih poslova.

Izvolite. Hvala vam lijep poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Dakle, u skladu sa odredbama Zakona o državnim potporama na temelju podataka koji davatelji tih potpora dostavljaju putem Registra državnih potpora i potpora malih vrijednosti, ustrojen na temelju ovoga Zakona, Ministarstvo financija izrađuje godišnja izvješća o državnim potporama koje Vlada pak upućuje Hrvatskome saboru. Tako je danas ovdje pred vama Godišnje izviješće o državnim potporama za 2019. godinu. Sam Registar, spomenutih državnih potpora i potpora malih vrijednosti je u biti jedna jedinstvena elektronička baza podataka, a sadrži podatke o pojedinačnim državnim potporama i programima državnih potpora za koje postoji obveza prijavljivanja Europskoj Komisiji i koje su pak izuzete od te obveze. Potom podatke o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti te ostale podatke potrebne za provedbu sustavu državnih potpora. Što se tiče definicije ili pojma državne potpore u našem zakonodavstvu ona je preuzeta iz regulative Europske unije a osnovna državna potpora predstavlja stvarni i potencijalni rashod ili umanjeni prihod države dodijeljen od davatelja državne potpore u bilo kojem obliku koji narušava ili prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja, stavljajući u povoljniji položaj određenog poduzetnika ili proizvodnju određene robe ili pak usluge.

Davatelj državne potpore jesu središnja tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave, te svaka pravna osoba koja dodjeljuje državne potpore i potpore male vrijednosti na razini središnje države u 2019. godini na koje se odnosi ovo Izvješće, bile su 23 davatelja državnih potpora, od toga 10 ministarstava, 3 agencije, 2 fonda, potom HBOR, Hrvatska turistička zajednica, Hrvatska audiovizualni centar, Hrvatski operator tržišne energije, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i na kraju Ured za udruge. Godišnje izvješće o državnim potporama u skladu sa Zakonom sadrži podatke o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti poljoprivredi i ribarstvu. Ovo je važno istaknuti jer inače potpore poljoprivredi i ribarstvu nisu predmet ovoga Zakona, ali je regulator u članku 17. ovoga Zakona poradi dobivanja cjelovite slike o svim državnim potporama uveo obvezu Ministarstvu nadležnom za poljoprivredu i ribarstvu da dostavlja te podatke u Registar državnih potpora i potpora male vrijednosti, dakle Ministarstvu financija. Ovo Godišnje izvješće, inače 17. po redu, a 3. se izrađuje isključivo na bazi podataka koje davatelji državnih potpora dostavljaju u Registar državnih potpora i potpora male vrijednosti, dakle njegov početak rada je bio 1. siječnja 2017. godine. Samo Godišnje izvješće sadrži dakle analitički prikaz svih državnih potpora i potpora male vrijednosti, s revidiranim podacima o dodijeljenim državnim potporama za 2018. i 17. godinu.

Metodologija analitičkog prikaza državnih potpora temelji se na propisima donesenim temeljem Zakona, odnosno sukladno metodologiji prikazivanja državnih potpora koje se koristi u Europskoj uniji.

Sad konkretno u odnosu na ove spomenute metodologije, državne potpore se u osnovi dijele na dva osnovna područja. Prvo je područje industrije i usluga i drugo je potpora poljoprivredi i ribarstvu kao posebnog zakona. Ali kažem zbog izrade ovog zajedničkog izvješća po zakonu se dostavljaju i ti podaci. Dodjele državnih potpora provode se putem različitih oblika ili instrumenata dodjele kao što su subvencije, neposredne subvencije kamata, porezna izuzeća u udjelu, vlasničkom kapitalu, financijski transferi, izdana i aktivirana odnosno protestirana jamstva i ostalo a u ovom Izvješću prikazana su po pojedinim kategorijama, odnosno ciljevima, potom po instrumentima, te po ostalim podacima. To su horizontalne potpore, sektorske potpore, potom regionalne potpore, te potpore na razini jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave. One su inače naglašene u smjernicama politika državnih potpora RH koja je jedna od važnijih ciljeva gospodarske politike, a isto tako i u postupku koji je još 2012. počet od strane Europske komisije pod nazivom modernizacija držanih potpora. Što se tiče regionalne potpore i potpora na razini jedinica lokalne i područne samouprave one isto tako spadaju u horizontalne potpore po svojim ciljevima jer su im ciljevi isti ali ovdje se odvojeno iskazuju iz razloga regionalne potpore u smislu namjene za poticanje gospodarstva slabije razvijenih regija, pa da se vidi i to područje. A što se tiče potpora na razini jedinica lokalne, odnosno regionalne samouprave da se dobije uvid u korištenje i namjenu potpora dodijeljenih na lokalnoj razini. Sektorske pak potpore odnose se i prikazuju kroz područja kopnenih, pomorskih, zračni promet, brodogradnja, proizvodnja čelika, turizam, financijske i poštanske usluge, sanacije i restrukturiranje poduzetnika u teškoćama, kinematografija i ostala audio vizualna djelatnost, javne radio difuzijske usluge, poštanske usluge i slično. Uz navedeno tu su i valja ih spomenuti svakako i potpore male vrijednosti, tzv. de minimis potpore koje se u ovom Izvješću prikazuju zasebno. One po zakonu, niti po EU regulativi nemaju karakter državnih potpora ali se ovdje obavezno navode zbog svog značaja u smislu velikog broja davatelja i na centralnoj i na lokalnoj, odnosno regionalnoj razini a isto tako što davatelji dodjeljuju navedene potpore u značajnim iznosima a što zapravo na godišnjoj razini predstavlja veliki udio u ukupnim proračunskim sredstvima. Inače prema definiciji da pojasnim, potpore male vrijednosti su takve potpore koje ne prelaze 200 000 eura u kunskoj protuvrijednosti po jednom korisniku u razdoblju od tri fiskalne godine. Nastavno bih kratko iznio i temeljne podatke iz godišnjeg financijskog izvješća za 2019. godinu u kontekstu osnovnih obilježja nastavljen je kontinuirani rast državnih potpora odnosno na ranija razdoblja pa je tako u 2019. Dodijeljeno ukupno 15 milijardi 201 milijun kuna potpora što je povećanje za 254,7 milijuna kuna ili 1,7% u odnosu na 2018. te što je povećanje za 23,1% u odnosu na sedamnaestu godinu.

U strukturi državnih potpora od ukupnog iznosa dodijeljenih potpora u 2019. na područje poljoprivrede i ribarstva odnosi se 6 milijardi i 677 milijuna kuna ili 43,9% dok se na područje industrije i usluga odnosi 8 milijardi i 524 milijuna kuna ili 56,1 milijun kuna.

Nastavno na iznijeto može se reći da udio strukture držanih potpora nije bitno promijenjen uzimajući u obzir evidentirane državne potpore u zadnje četiri godine. To se vremenski gledajući udio kreće od 43,3% do 43,9 u poljoprivredi i ribarstvu, odnosno od 56,7 do 56,1 u području industrije i usluga. Gledajući državne potpore prema instrumentima razvoja da se temeljem prijašnjih razdoblja, pa tako i u 2019. potpore dodjeljivane putem instrumenata kao što su subvencija i neposredne subvencije kamata, porezna oslobođenja, izuzeća, oprost poreza i doprinosa i olakšice, kapitalna ulaganja, povoljniji zajmovi, te državna jamstva. U tom smislu od ovih 15 milijardi i 201 milijun kuna u 2019. najvećim dijelom potpore su dodijeljene putem subvencija i neposrednih subvencija kamata i to u ukupnom iznosu od 10 milijardi i 67 milijuna kuna ili 66,2% Zatim slijede izdana jamstva i oporezivana, odnosno aktivirana jamstva od 2 milijarde i 89 milijuna kuna. Potom su kapitalna ulaganja milijardu i 614 milijuna kuna, porezna oslobođenja, izuzeća, oprosti poreza i doprinosa bili su na razini milijardu i 305 milijuna kuna. I kroz povoljniji zajmovi dodijeljeno je 126,3 milijuna kuna. U pogledu potpora po područjima, u području poljoprivrede i ribarstva u 2019. dodijeljene su potpore u iznosu od 6 milijardi i 677 milijuna kuna što je kao što sam rekao više za 8,4% u odnosu na 2018. godinu. Udio navedenih potpora u ukupnim potporama iznosio je 43,9% dok udio u BDP-u je njihov bio 1,67% Od ukupnog iznosa potpora u poljoprivredi i ribarstvu Sektoru ribarstva dodijeljeno je 293,4 milijuna kuna, a Sektoru poljoprivrede 6 milijardi i 384 milijuna kuna. Unutar potpora za poljoprivredu na poljoprivredu, lov i šumarstvo odnosi se 3 milijarde i 808 milijuna kuna, a na ruralni razvoj 2 milijarde 575 milijuna kuna.

Unutar područja industrije i usluga gledano prema kategoriji ili cilju dodjele potpore iznos od 4 milijarde i 875 milijuna kuna ili 57,2 čine sektorske potpore dok 3 milijarde 649 milijuna kuna ili 42,8 posto odnosi se na horizontalne potpore tzv. dobre potpore u kojima su uključene regionalne potpore i potpore na lokalnoj razini. Sektorske potpore područja industrije i usluga dodijeljene su manje za 442 milijuna kuna ili 8,3% u odnosu na 2018. a udio navedenih potpora u ukupno dodijeljenim potporama iznosio je 32,1% u BDP-u 21, 22. Navedene potpore su dodjeljivane putem subvencija. Subvencije su dakle bile 58,9% kroz izdana jamstva i aktivirana jamstva 41,1% Najveći dio potpora odnosi se na Sektor brodogradnje, poznato vam je to i u proteklim godinama zbivanja i one su iznosile nepune dvije milijarde kuna ili udio 41% Potom slijede potpore Sektoru prometa milijardu i 463 milijuna kuna ili 30%, zatim usluge za javno radio televizijsko emitiranje milijardu i 301 milijun kuna, potom poštanske usluge, sanacije i restrukturiranje poduzeća u teškoćama, te Sektoru turizma svega 8,9 milijuna kuna ili

Navedene potpore isključivo su dodijeljene putem subvencija i to kopneno-cestovnom prometu milijardu i 260, potom javne radio difuzijske usluge milijardu 196, pa prema nižem na kraju najniži iznos poštanskih usluga 94,1 milijun kuna. Ovi detaljniji podatci su dani u samome izvješću. Ako za područje industrije i usluga promatramo horizontalne potpore u užem smislu skupa sa regionalnim potporama i potporama na lokalnoj razini, obzirom da kao što sam rekao one imaju horizontalne ciljeve proizlazi da je u 2019. dodijeljen iznos od 3 milijarde i 649 milijuna kuna horizontalnih potpora što je više za 180 milijuna kuna ili 5,2% u odnosu na 2018. godini. U 2019. na horizontalne potpore u užem smislu odnosi se milijardu i 995 milijuna kuna, na regionalne potpore 956,9 milijuna kuna, a na potpore na lokalnoj razini 696,6 milijuna kuna. Horizontalne potpore u užem smislu u 2019. dodijeljene su prema sljedećoj strukturi najviše je dodijeljeno za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost milijardu i 30 milijuna kuna što čini 51,6% potpora malih i srednjih poduzetnika. Potom potpore malih i srednjih poduzetnika 332,9 milijuna kuna ili 16,7 a onda za zapošljavanje, za istraživanje i razvoj, za kulturu i usavršavanje u nižim iznosima kako je to prikazano u izvješću. Što se tiče jamstva koja nemaju elemente državne potpore važno je i to ću kratko naglasiti i napomenuti da je u 2019. ukupno izdano 4 milijarde i 350 milijuna kuna državnih jamstava. Međutim, najveći dio tih izdanih jamstava u iznosu od 4 milijarde i 242 milijuna kuna ne sadrži elemente državnih potpora. Državna jamstva koja ne sadrže elemente potpore odnosi se na jamstva koja su izdana za financiranje izgradnje cestovne, željezničke i lučke infrastrukture, te jamstva izdane poduzetnicima koji se ne smatraju poduzetnicima u teškoćama bolnicama i slično. Aktivirana, odnosno protestirana jamstva u 2019. iznose milijardu i 981 milijun kuna. Aktivirana su u Sektoru brodogradnje u iznosu od milijardu i 977 milijuna kuna i to poduzetnik Uljanik i Uljanik brodogradilište, a za restrukturiranje i sanaciju poduzetnika u teškoćama aktivirano je 4,2 milijuna kuna i to je sanacija poduzeća Imunološki zavod d.d. Što se tiče potpora male vrijednosti ništa manje važno kao što sam rekao uvodno odnose se dakle u smislu zakona i članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju EU ne smatraju se potporama ali zbog svoje vrijednosti ovdje ću ih kratko iznijeti. Milijardu i 640 milijuna kuna što je za 594,8 milijuna kuna ili 56,9 više u odnosu na 2018. godinu. U odnosu na sve prikazane podatke u ovom izvješću vidljiv je kontrolirani rast dodijeljenih potpora u odnosu na ranija razdoblja uključujući de minimis potpore. Rast državnih potpora sam po sebi nužno ne mora nositi negativne ekonomske konotacije, a što prije svega ovisi o određenju, naravi, namjeni, vrstama dodjeli državnih potpora, njihovom pozitivnom utjecaju na ekonomiju, odnosno u ovom slučaju nacionalnu ekonomiju. Naime, državne potpore kao instrument poticanja gospodarstva utječu na tržišno natjecanje, a u slučaju njihova kvalitetnog strukturiranja poduzetnici mogu ostvarivati koristi u dugoročnom razdoblju tako da su time umanjene distorzije na tržišno natjecanje. Međutim, struktura državnih potpora kojim bi prevladavale horizontalne potpore u odnosu na sektorske još uvijek nije postignuta ponajviše kao posljedica velikog angažmana i dodjele državnih potpora sektorima koje se susreću sa teškoćama što se očituje kroz Sektore prometa i Sektore brodogradnje. Podsjetit ću promet je dobio milijardu i 463 milijuna kuna, brodogradnja gotovo 2 milijarde kuna. Navedeno je važno naglasiti jer su horizontalne potpore kao što sam rekao jedne od važnih ciljeva gospodarske politike, a i od strane Europske komisije su kao takve određene obzirom da imaju znatno bolji učinak na gospodarstvo i konkurentnost te manje negativne učinke narušavanja tržišnog natjecanja u odnosu na sektorske, državne potpore. Stoga je i krajnji cilj težiti umanjenju udjela sektorskih državnih potpora, te u najvećoj mogućoj mjeri određivati modele kojima se dodjeljuju potpore horizontalne naravi.

Naime, uslijed recentnih zbivanja nastalih teškoćama u radu poduzetnika uzrokovanih epidemijom bolesti covid 19 struktura dodjele državnih potpora kao posljedica globalne ekonomske krize mijenja se u smjeru koji će ipak obilježiti državne intervencije kojima je za cilj spasiti gospodarstvo na globalnoj razini. Ovakav trend u kojem se očekuju pomoći različitim sektorima gospodarstva zasigurno će kako u Hrvatskoj, tako i na razini EU u određenom vremenu odnosno vremenskom razdoblju utjecati na značajniju promjenu strukture dodjele državnih potpora jer su intervencije države na samom tržištu opravdane u odnosu na moguće distorzije tržišnog natjecanja, a što je bila nužnost zbog svih negativnih utjecaja corona virusa na globalnoj razini. U suprotnom i bez adekvatnih mjera države isto bi prijetilo trajnom urušavanju mnogih nacionalnih ekonomija. Epidemija bolesti i nacionalnog globalnom ekonomskom krizom uzrokovane su značajne teškoće u poslovanju mnogih gospodarstava na globalnoj razini pa se posljedično time pravila o državnim potporama na razini EU prilagođavaju novim okolnostima. Pri tome je došlo do ublažavanja kriterija kao što ste i sami mogli vidjeti oko dodjele državnih potpora prvenstveno počevši od tzv. privremenog okvira Europske komisije koje definiraju državne potpore za podršku gospodarstvu. Utjecaj ovakvih mjera na kretanje dodjele državnih potpora zasigurno će imati za posljedicu izmjenu strukture dodijeljenih potpora na razini cijele EU, a čiji se dosezi ovog trenutka još uvijek ne mogu niti procijeniti. Stojim na raspolaganju. Hvala potpredsjedniče Sabora. Poštovani državni tajniče, na stranicama 19. i 20. govori se o državnim jamstvima, točnije o protestiranim jamstvima.

Oko samih ovdje detalja još razlike ne vidim iz samog ovog izvješća na brzinu ali možemo poslije pogledati na miru pa i taj dio podataka prikupiti.

smatrate da je kasica prasica državne potpore. Mene zanimaju učinci potpora. Evo u brodogradnji. On umjesto brodogradnje radi hotele. Zbog čega se nenamjenski troši taj novac u brodogradnji? Evo primjer. Također u poljoprivredi, rekli ste da se to tiče jednim dijelom, tu se radi o 15 milijardi kuna. Vi govorite o poljoprivredi, nikad više potpora, nikad više poticaja, nikad manje proizvodnje domaće, nikad više uvoza. O čemu se ovdje radi? Koji su učinci osim što je to kasica prasica. Ili primjer županija, decentralizirana sredstva.

Uvaženi zastupniče, vaš komentar u kontekstu određenih industrija koje ste sada spomenuli nije nešto što ova Vlada i prethodne Vlade nije sa pozornošću pratila i ne prati. Uistinu veliki novci na razini cijele EU, a mi gledamo sebe se daju potporama u smislu i restrukturiranja određenih gospodarskih subjekata, pa u ovom slučaju koji sad navodite su restrukturiranja za njih nekoliko bilo 2013. Novci koje su dobili su se sukladno zakonu trebali trošiti.

Povrijedio je državni tajnik članak 238. gdje sam ga pitao učincima potpora, jer je činjenica da imamo u restrukturiranju nekakve obaveze o Danke Končara, valjda vašega sponzora. On vas sponzorira kad vi šutite?

On radi hotele dole. Evo Sanader to zna, potpredsjednik.

Sljedeća replika uvažena zastupnica Danica Baričević. Hvala lijepa predsjedavajući. Poštovani državni tajniče, evo iz ovog izvješća za 2019. državnih potpora vidljivo je da država povećava svoje potpore i da brine. Dakle, kao što znamo europska omotnica donijela je odlične brojke i za Hrvatsku. Na raspolaganju su nam veliki novci i za novu financijsku perspektivu u budućnosti. Radi se od 24,5 milijardi kuna. Sigurno će unutar toga biti dosta novaca i za daljnju potporu. Ono što valja sad istaknuti, a ne tiče se Izvješća iz 2019. ali svakako da država brine i da je stala iza svakog radnika posebno za očuvanje radnih mjesta isplaćeno je 7,7 milijardi kuna za 2020. Mislim da niti jedna država u okruženju nije toliko dala potpora kao što je Hrvatska svojim radnicima i ova Vlada Andreja Plenkovića. Drago mi je da ste spomenuli ove podatke i u kontekstu kolege Bulja volio bih da i čuje ovaj dio. Ja sam mu i rekao u završnom dijelu baš aludirajući na ovo što sada govorite nije nikakva kasica prasica. Program restrukturiranja je napravljen, a one potpore koje se koriste namjenski dužne su se vratiti državi, a institucije neka rade svoj posao.

Po raznim vidovima zbog vremena moram kratiti, a što se tiče brojke koje ste spomenuli 24 i pol milijarde eura ćemo dobiti što se tiče instrumenata EU za oporavak one iznose 10,96 milijardi eura, a što se tiče višegodišnjeg financijskog okvira 13,57 milijardi. Od toga već imamo novac koji ćemo iz Fonda solidarnosti u kontekstu potresa i anti covid mjere na raspolaganje 717 milijuna eura. Mehanizam za oporavak i otpornost primjerice je 5 milijardi i 950 milijuna u smislu instrumenta za oporavak. Ogromni novci koji svak' sad u dobroj namjeri treba [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] u tome smislu i pomoći gospodarstvu i da se vrati taj isti novac nazad kroz učinke. Poštovani državni tajniče, spomenuli ste horizontalne potpore u užem smislu u koje spadaju i potpore za zapošljavanje i usavršavanje preko kojih je dodijeljeno 281 milijun kuna najvećim dijelom kroz mjere aktivne politike za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i to 248 milijuna kuna. Tu sad možemo govoriti o učincima jer je tijekom 2019. godine zahvaljujući tim sredstvima i sredstvima iz EU fondova na tržište rada uključeno i zadržano gotovo 37 000 osoba. I kada tome dodamo da su tijekom 2019. godine sufinancirane i osobe iz prethodnoga razdoblja govorimo oko 67000 korisnika potpora za zapošljavanje u 2019. godini. To su teže zapošljive nezaposlene osobe, znači starije osobe, mladi do 29 godina što govori o potrebi nastavka dodjele takvih sredstava kako bi se njima omogućio i dalje ulazak na tržište rada, ali i za povećanje stope zaposlenosti na nivou Republike Hrvatske. Dakle, cijela ova tematika u kontekstu državnih potpora, a i inače svih drugih aktivnosti koje radi Vlada RH ili na kraju krajeva Visoki dom sa svojim mjerama prilikom donošenja određenih zakonodavnih rješenja koje su osigurala takva postupanja koja sada spominjete. Cilj Vlade je pomoći Hrvatskome narodu i svim stanovnicima RH, a u ovome slučaju govoreći i gospodarstvu, jer održivost gospodarstva je osnovni preduvjet za održivost i državnoga proračuna. Dakle, ogromna naprezanja državnog proračuna su bila kako početkom covid krize, tako sada i još više izraženo kroz jedan i drugi potres. I zahvaljujući samo tome što smo članica EU uspjeli smo i imamo pravo na određenu pomoć te iste EU kroz njihove dotacije i pomoći koje ćemo dobiti kao država. Jasno da će država jednim sustavnim i sistematskim pristupom nastaviti sa mjerama gdje se uvijek ukaže potreba, ali naravno i sukladno mogućnostima državnoga proračuna. Uvaženi državni tajniče, imam pitanje vezano za ovaj izvještaj koji ste danas izlagali iz kojeg mi je prema podacima koje ste nam pokazali posebno na stranicama 14. i 28. razvidno da Vlada RH sustavno radi na uništenju hrvatskog poduzetništva. Prije svega evo recimo možemo gledati po kategorijama u razdoblju 2017. do 2019. tablica broj 4. imate pad industrije i usluga. Nadalje u horizontalnim ciljevima imate pad ulaganja u istraživanje i razvoj i nadalje imate pad ulaganja u malom i srednjem poduzetništvu. Evo iskreno pitanje kako vi mislite da ćemo mi oporaviti hrvatsko gospodarstvo ako smo smanjili ulaganja u industriju i usluge, ako smo smanjili ulaganja u istraživanje i razvoj gdje smo u velikom deficitu u odnosu na EU i ako smo 10 puta smanjili ulaganje u malo i srednje, odnosno srednje veliko poduzetništvo u odnosu na 2017. godinu. Hvala vama na postavljenom pitanju. Naravno učinak određenih mjera ne može se uvijek u kontekstu njihovih učinaka gledati u perspektivi jedne godine ili nastavne godine, tako da cijeli ovaj prikaz i drago mi je na vašem pitanju iskreno.

Međutim, dogodilo nam se u ovom proteklom razdoblju nekoliko događaja koji su od brodogradnje naplate onih silnih državnih jamstava tu ljestvicu okrenuli u drugome pravcu. Ali zasigurno sva ulaganja koja sada ste tu spomenuli moraju biti cilj, jer nam ekonomija u tome dijelu i na taj način gledajući posebno kroz potpore, a to znači faktički u gospodarskom dijelu nije dobro strukturirana. I to kao Ministarstvo financija više ističemo i posebno smo znali to isticati kad smo naglašavali da kamo sreće da možemo sve naše probleme riješiti kroz poreze.

da nema svrhe pa vas molim da onda prijavite nestanak 400 000 hrvatskih građana policiji koji su pobjegli od potpora i od dobra. Hvala dragom Bogu pa pamtim dugo, valjda zato što sam malo nekad ranije rođen i sjećam se tih kretanja na žalost u našem društvu i u bivšoj državi i ovoj koja su na razne načine pokušana biti spriječena. Sada kao članica EU jedno zajedničko tržište nije nam dovoljno da samo kažemo srce, ruka na srcu i idemo nešto napraviti, nego moramo osigurati pretpostavke da ti građani, da ti ljudi ostaju u RH. Taj problem imaju i sve druge države članice, ta politika EU koja je u više navrata isticana i sa strane naše Vlade kao što je nekada bilo kada je bila ona zona od obrane od Turaka. Nemojte to krivo shvatiti, ali tako i dan danas ne radi se EU i ne osigurava se EU u Berlinu recimo to tako, nego moraju se postavljati zajedničke mjere na razini EU da naši ljudi ne budu stimulirani odlaziti, gotovi ljudi odlaziti u bogatije zemlje. Između ostalog govorili ste o držanim potporama na razini jedinica lokalne, područne regionalne samouprave. Tu se radi o manjim iznosima naravno vezano za mogućnosti gradova, općina i županija. Ono što me veseli da je 696 milijuna bilo u 2019. godini što je čak 26% više nego prethodne godine, odnosno o 46% više nego što je to bilo 2017. godine. Radi se uglavnom isključivo o subvencijama, uglavnom financiranju kopnenog cestovnog prijevoza. Međutim kad se ide dalje u analizu vidi se da je čak 644 milijuna pomogao grad Zagreb svoj Zagrebački električni tramvaj, što znači da svi ostali gradovi i općine su pomogli svega sa 21 milijun svoje firme i to opet gotovo sve u kopnenom cestovnom prijevozu. Što je za očekivati u 2020. godini kad znamo da imamo i imali smo i zdravstvenu a i gospodarsku krizu koja je ponovno donijela manje prihode gradovima, općinama i županijama ali i probleme u cestovnom prijevozu. Još bi tome dodao i 150 milijuna kuna potpore male vrijednosti. Dakle, karakter ovih potpora je horizontalne naravi, a ne ponavljamo znači to su u žargonu nazvane dobre potpore. Znači, one potpore koje imaju koristi, koje imaju učinke, a ne da se stimulira određena tvrtka ili određena industrija u odnosu na neke druge grane.

Poštovani tajniče, možemo slobodno reći da se zapravo svi kunemo u to da je malo i srednje poduzetništvo glavni nosioc proizvodnje i razvoja u RH. Međutim, kad gledamo udio potpora malom i srednjem poduzetništvu u ovoj tablici koja je predložena na stranici 14. To tako ne izgleda, a posebice ako gledamo trendove. Ja bih vas molio da ako nije problem da prokomentirate taj mali postotak učešća, odnosno udjela potpora za malo i srednje poduzetništvo. Međutim, 2018. je palo na 0.84 i 2019. na 2,19. Da li je razlog to što nije bilo interesa, da li je razlog to što su zahtjevi za potpore bili odbijeni ili neki drugi razlog. Drugo pitanje iz kojih sektora su poduzetnici koji su dobili potpore i koliko je u ukupnom postotku bilo ad hoc potpora. Kao što sam i kolegi Troskotu, tako i vama želim reći da kada polazite od strukturiranosti gospodarstva i onda naslonjeno na to određivanja, dodjeljivanja potpora pojedini davatelji potpora su dužni izraditi programe koji bi bili prihvatljivi, naravno i prijaviti Europskoj komisiji tamo gdje je to potrebno da oni sami ne budu nedopuštena državna potpora. U tome dijelu se gleda i način razvoja pojedinog kraja ili pojedinih industrija ili zavisi koja je vrsta u pitanju potpore. Za vaša pitanja da li je bilo i koliko je odbijeno ovo izvješće Ministarstvo financija, nemam te podatke nego nositelje tih istih potpora da li je bilo onih koji su odbijeni. A što sam i ovdje bio prilikom uvodnoga govora komentirao u pravilu te potpore se najviše odnose na one industrije koje su potpora društvu, dakle od cesta, od bolnica pa nadalje da.

Međutim, ono što još uvijek imamo a to je sve ono što se naslijedilo iz prethodnih razdoblja daje veliki udio upravo i tih sektorskih na žalost koje će se s vremenom smanjivati. Ono što bih ja htjela još istaknuti da je udio u BDP-u tih potpora zapravo se povećava, dakle njihov iznos pa je to preo 3,8% za razliku od recimo prosjeka EU, država EU gdje je to svega 0,5% Dakle, to govori o tome koliko je još uvijek potrebno podstaknuti naše proizvođače i različite horizontalne potpore pogotovo kako bi se [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] podigla. Drago mi je na vašem pitanju. No upravo u tome smislu želi se staviti naglasak, znači na horizontalne potpore a ne na sektorske koje kad god se stvori određeni ili dogodi određeni problem pokušava se naći rješenje da država sanira ili na treći način pomogne gospodarstvu. To je sve u redu, a ako ćemo gledati od općeg gospodarskog interesa što je RH učinila 2019.-te godine taj iznos je bio 3,417 milijardi kuna, a davano je od cestovnog prometa kao što sam maloprije odgovarao pa do željezničkog, zračnog i ostaloga. Znači jedna opće infrastruktura koju država sama mora brinuti o tome, ali da poticanje gospodarstva ne mora nužno biti izravna potpora nego se radi potpora u kontekstu i poreznih i drugih propisa. Imamo Zakon o poticanju ulaganja koji je u nadležnosti Ministarstva gospodara gdje omogućava 10 godina da pojedina tvrtka ako zaposli određeni broj ljudi i kapital uloži 10 godina ne plaća porez na dobit niti doprinose na ovaj plaće.

Poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege, poštovani državni tajniče, s obzirom da je ovogodišnji popis stanovništva privremeno odgođen važno je pogleda procjene Državnog zavoda za statistiku o demografskim kretanjima od zadnjeg popisa 2011. kad smo imali 4 miliona i 284 tisuće stanovnika. Procjena zavoda bazirana na službenim evidencijama RH kaže kako smo tijekom proteklog desetljeća pali na 4 miliona 47 tisuća, što znači gubitak od barem 240.000 stanovnika lijepe naše Hrvatske. Međutim, naši novi iseljenici odlaze u zemlje EU i ne odjavljuju se tako ažurno pa je neslužbena procjena demografa kako u ovom trenutku RH ima između 3 tek između 3,8 i 3,9 milijuna stanovnika. Dodatno brine drastična izmjena dobne strukture koja ima snažan utjecaj kako na proračunske rashode, tako i na potencijal gospodarskog rasta. Mi po prvi puta u povijesti imamo manje djece i mladih do 19 godina u odnosu na one starije iznad 65 godina. Od ulaska u EU u proteklih 8 godina broj učenika osnovnih i srednjih škola smanjio se za nekih 65.000 to je jedan grad veličine Karlovca i veći. Uzalud demografi i stručnjaci raznih profila upozoravaju da ovo je značajan potres, no njegove ćemo posljedice vjerujte mi osjetiti tek kroz nekih narednih 10 do 20 godina kad će situacija biti nepopravljiva, a za sve reakcije bit će prekasno. Svaka odgovorna vlast odmah bi se bez oklijevanja uhvatila u koštac s ovim problemima. Prvi konkretan potez mogao bi biti npr. pretvaranje dječjeg doplatka iz socijalne kategorije u pravo svakog djeteta. Sa sadašnjih 1,3 milijarde kuna kad bi digli za 5 milijardi i još nešto kuna svako malodobno dijete u Hrvatskoj bi moglo mjesečno dobiti 100 EUR-a doplatka, u prosjeku 100 EUR-a, što bi bila neprocjenjiva pomoć našim obiteljima i ogroman poticaj početku pozitivnih trendova te jedno od dugoročnih rješenja. Vladajući odbijaju ovakve prijedloge jer navodno RH to financijski ne može podnijeti, ali analiza proračunskih rashoda jasno pokazuje kako to nije istina. Također i Vladino godišnje izvješće o potporama za 2019. godinu pokazuje da sredstva za pokretanje razvoja RH ima sasvim dovoljno samo na neki čudan način sanitarni koridor preusmjerava taj novac da se ne događa apsolutno ništa pozitivno. Što bi rekli u narodu, ima a nema. Podsjetimo državnom potporom smatraju se sredstva dodijeljena iz državnog proračuna, proračuna županija, gradova, općina, fondova, pravnih subjekata u vlasništvu države kao što je recimo firma JANAF kroz izdatke ili umanjenje prihoda npr. oslobađanja od poreza, doprinosa i sl. Iz izvješća Vlade vidi se kako tijekom 2019. godine u RH ukupno dodijeljeno 15,2 milijarde kuna potpora što predstavlja 3,8% BDP-a, u 2019.-toj ne 2018.-toj ili oko 11% ukupnih rashoda države. U odnosu na 2017.-tu godinu ukupan iznos potpora povećan je za 3 milijarde kuna ili 0,5% u BDP-u što govori o snažnom rastućem trendu kad su u pitanju potpore.

Kroz sve ovo vrijeme ukupna poljoprivredna proizvodnja pada uz dodatno pogoršanje strukture proizvodnje. Postignut je kroz rast proizvodnje žitarica koji se uglavnom izvoze van, a onda mi uvozimo poljoprivredne proizvode sa viškom dodane vrijednosti ko što su mlijeko, meso, jaja, a da ne pričam o 10-tcima milijuna EUR-a koji godišnje izdvajamo i uvozimo smrznute pekarske proizvode. Jel to u programu Od polja do stola? Je ali preko Italije, Poljske i Njemačke. Sa druge strane još uvijek se čak 2 milijarde kuna izdvaja za potporu brodogradnji, a od kad se Hrvatska osamostalila desetci milijardi kuna su utrošeni u ovu svrhu, a nisu doprinijeli tome da realiziramo održivu strategiju razvoja te gospodarske grane, nisu. Skoro 300 miliona kuna godišnje se izdvaja za programe zapošljavanja i usavršavanja, ali se rezultati tog nažalost ne vide. Osim što plaćamo tv pretplatu izdvajamo i dodatnih 1,3 milijarde kuna godišnje na radio televizijsko emitiranje. I tako bi mogli satima dok za to vrijeme naši građani i dalje ostaju uskraćeni za ono što im je nužno potrebno. Ne manje važno u nacionalnoj razvojnoj strategiji definiran je cilj jačanja regionalne konkurentnosti gdje si je Vlada postavila zadatak kako će do 2030.-te smanjiti razliku gospodarske razvijenosti između Grada Zagreba i najnerazvijenijih županija u RH kao što je moja Virovitičko-podravska ili Bjelovarsko-bilogorska sa 3,10 na 2,5 puta. U tu svrhu kako se može vidjeti iz izvješća u 2019.-toj godini isplatilo se potpora za ruralni razvoj u iznosu od 2,6 milijardi kuna.

Zadnjih mjeseci nakon razornog potresa na Banovini mogli ste vidjeti u kakvim teškim uvjetima su tamo ljudi živjeli i prije samoga potresa. Nigdje tragova od pustih milijardi za ruralni razvoj osim možda pokoji nogostup napravi se po neki kružni tok. Ja vas sve pozivam da dođete u Virovitičko-podravsku županiju, najsiromašniju županiju u RH pa da vidimo gdje su utrošene te silne milijarde o kojima mi govorimo. A imali smo povijesnu priliku za realizaciju ravnomjernog regionalnog razvoja i zadržavanje života u tim ruralnim sredinama. Nismo napravili ništa. Poštovane dame i gospodo, bez velikih stručnih analiza, samo čitajući razna izvješća i prijedloge proračuna Vlade jasno je kako sredstava za gospodarski i demografski razvoj RH ima sasvim dovoljno. Biti druga najnerazvijenija zemlja u EU pa to nije naša sudbina, to nije naša sudbina već posljedica nesposobnog i korumpiranog upravljanja našim resursima. Tu nas je dovelo. Nažalost u zemlji koja se redovito vraća sa nekom od medalja sa natjecanja, kad je u pitanju korumpiranost tu smo uvijek među prve tri te u kojoj su negativna selekcija i nepotizam dostigli neslućene razmjere ova sredstava se ne troše namjenski u cilju ravnomjernog i održivog gospodarsko i demografskog razvoja. Sve dok se ti temeljni problemi našeg društva i upravljanja javnim dobrima ne riješe ni sudbina ovih 23 milijarde EUR-a koje Vlada mjesecima pompozno najavljuje za slijedeće proračunsko razdoblje neće biti ništa bolja od sredstava utrošenih u proteklih 10 godina. Domovinski pokret čvrsto podržava politiku potpora našim gospodarstvenicima. Imaju ih i sve druge zemlje te su nam itekako potrebne da bismo bili konkurentni. Bez potpora naši veliki i mali gospodarstvenici ne mogu uspjeti. Međutim, protiv smo ovakvog dijeljenja potpora jer je očito da one ne daju željene rezultate. Tražimo hitnu reviziju svih kriterija i načina dodjele tih sredstava kako bi se uistinu pokrenuo održiv gospodarski razvoj koji naši građani sa pravom očekuju. Ja živim u najsiromašnijoj županiji, pričamo non stop o potporama za ruralni razvoj, ja ne znam gdje taj novac ide, gdje taj novac završava. Slijedeća rasprava u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, uvaženi zastupnik Hrvoje Zekanović.

Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i zastupnici i dragi hrvatski narode koji nas gledate svi putem malih ekrana, gospodin državni tajnik i ja bismo se složili u činjenici da je pokazatelj koji je odnosno pokazatelje koji su vidljivi u ovom izvještaju jest da je došlo do neulaganja u poduzetništvo. Ono što je moja teza glavna i to pokazati, tu se ne slažem sa gospodinom državnim tajnikom jest da je taj trend vidljiv i danas. Ne staje samo to u 2019.-toj godini nego je on vidljiv i danas, a recimo najbolji primjer od toga će biti današnji sastanak kod gospodina Plenkovića u Bruxellesu. Dakle ovako, ukoliko se detaljno izanalizira ovaj izvještaj vidljivo je na stranicama 14 i 28 što sam već spomenuo da je pad, dakle odnosno ulaganje u industrije i usluge nadalje pad u istraživanje i razvoj i ono što ću posebno dotaknuti jest malo i srednje poduzetništvo. Što se tiče samog istraživanja i razvoja, dakle nekakav prosjek EU 2,2%, a mi smo negdje na 1,1% što znači da bismo dosegnuli uopće razinu EU mi bismo trebali poduplati dakle istraživanja i razvoj što se tiče samih potpora. Dakle, to je glavna svrha samih potpora. Dakle i tu se vidi što se tiče manjih, manjih i srednjih poduzetnika, ako se pogleda trend iz 2017. godine, posebno dakle u horizontalnim ciljevima vidi se da je ulaganje u poduzetništvo bilo negdje blizu oko milijarde kuna pa je jako interesantna činjenica da već slijedeće godine je u male i srednje poduzetnike dakle ulaganje je bilo 10 puta manje i onda završavamo u 2019.-toj godini na nekakvih 16% u odnosu na horizontalne ciljeve što je nedostatno za razvoj hrvatskog poduzetništva. Dakle, ono šta je tu vidljivo već iz ovoga jest jedan antipoduzetnički duh odnosno razvoj antitržišne ekonomije iz razloga što je su svim zemljama razvijenim u svijetu, dakle glavni generatori rasta su upravo poduzeća, poduzetnici odnosno realni sektor za kojeg vidimo iz ovog izvještaja da padaju. I sad iako je gospođa Perić navela da su potpore porasle sa 3,2 na 3,8% u nekakvom trendu u zadnjih 4 godine, dakle to nije vidljivo na rastu na odnosno na rastu ulaganja u samo poduzetništvo odnosno rast i razvoj što je zapravo ključ za rast bilo koje ekonomije. Točka broj 2., što je vidljivo i u 2020.-toj godini, dakle neprovođenje strukturalnih reformi, dakle pogoduje se 300 javnobilježničkih obitelji kako bi se žrtvovalo 300.000 ovršenih građana. I interesantno je bilo gledati kako recimo u izvještajima FINE je vidljivo kad je bio moratorij na ovrhe, to je institucija koja je bilježila nekoliko miliona, točnije 30 miliona kuna gubitka što je interesantno na koji način se zapravo živi na, na ovrhama naših građana.

Dakle, vidi se taj jedan trend neprovođenja reformi dakle i kroz ove neprovođenje strukturalnih reformi iz razloga što je nevjerojatno gledat da na jednoj tako maloj reformi kao što je recimo članarina na HGK i obrtničkoj komori koje bi u recimo zemljama kao što su Slovačka, Estonija, Slovenija itd., prošle puno bezbolnije, kod nas nailazimo na velike blokade konačnog tog iskoraka u tržišnu ekonomiju gdje, o kojoj se svi hvalimo i puna su usta dakle svih stranaka te tržišne ekonomije, ali nažalost ne vidim to na djelima. E sad, zadnji dokaz ove teze koje provlačim kroz današnje izlaganje tog jednog antipoduzetničkog odnosno antitržišnog duha je upravo i ova tema bespovratnih sredstava. Dakle, danas se gospodin Plenković nalazi u EU i sama Europska komisija je rekla kroz odredbu dakle da nigdje nije propisano da određena država mora određeni postotak ulagat u javni sektor odnosno u privatni sektor. Naši poduzetnici nažalost ni dan danas ne znaju šta to znači sa 30.4. koliko će biti uloženo dakle u sam privatni sektor. Međutim, ono što i sami poduzetnici govore, dakle bez ulaganja ukupnog od 24 milijarde EUR-a odnosno 170 milijardi kuna ovisno o tečaju kojim se, koje bi Hrvatska trebala povući iz EU do 2026. godine, dakle minimalno 50% bi trebalo biti uloženo u privatni sektor. Dakle, to nije zbog nekakvog pogodovanja poduzetnicima nego je to nekakav postotak u koji su ulagali primjerice jedna Danska, u kojem je ulagala jedna Slovenija, kako bi recimo pospješile konkurentnost iz razloga jednom kada završi ova kriza, dakle bit će vidljivo na šta su države, na šta su države bile ulagale.

Vi kad pogledate ulaganja primjerice jedne Danske, jedne Slovenije i ostalih zemalja EU, vi vidite da oni njima ulažu u kapitalne projekte, u digitalizaciju i modernizaciju proizvodnog parka i to ne da financiraju kamate nego subvencioniraju čak i do 70% ukupnog troška. Što se tiče javnog sektora nitko nema protiv toga ništa da se ulaže u javni sektor, međutim matematika ulaganja je vrlo jednostavna. Dakle, na jednu kunu ulaganja u privatnom sektoru, dakle privatnik odnosno poduzetnik treba uložiti 3 do 4 kune i na to dobiva veće povrate, dobiva veće prihode, ostvaruje veće plaće i apsolutno s time dobivamo rast gospodarstva. S druge strane ako ulažemo u javni sektor na jednu kunu maksimalno koliko možemo, i to je izračunato, maksimalno koliko možemo ostvariti prihoda odnosno povrata jest jedna kuna, ako pod uvjetom, ako se efikasno upravljalo sa sredstvima koja su bila uložena.

Evo vam konstruktivnog prijedloga, na koji način recimo spojiti privatno i javno. Primjerice ulaganja u sustav odnosno racionalizaciju sustava bolovanja. Izračunato je da je negdje 15 milijardi kuna trošak bolovanja u RH, a prema podacima HZZO-a negdje oko 30%, pazite 30% je neopravdano. Što znači mi bismo htjeli vidjeti u šta će biti uloženo tih 24 milijarde. Ali evo konstruktivnog prijedloga, zašto ne bismo uložili primjerice u jednu dijagnostiku pa onda se ne bi događalo možda 30% neopravdanih, dakle nedolazaka na postao i na takav način bismo smanjili trošak i poduzetnicima ali i državi s druge strane. Evo konstruktivnog prijedloga na koji način recimo povezat dakle javno, javni i privatni sektor.

Poduzetnici sad već imaju spremnih 42 milijarde, dakle projekata i s obzirom na matematiku i na povrat i s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo i s obzirom na trendove koje smo pogledali koji proizlaze baš iz ovog izvještaja koji nam je analizirao naš državni tajnik vidljivo je da se ne ide u financiranje poduzetništva u RH. A tome posebno odnosno Klub MOST-a žalosti iz razloga što je to upravo generator rasta. Zadnji smo po konkurentnosti, zadnji smo po produktivnosti. Naš proizvodni park je zastario i imamo proizvodnju dakle proizvoda manje vrijednosti. Dakle, jedino ulaganjem u poduzetništvo dakle mi možemo se iščupati iz ove situacije. Svako drugo ulaganje bi bilo nerazborito i svako drugo ovaj ulaganje bi bilo povećanje državnog aparata koji onda kasnije nećemo više moći financirati. Hvala lijepo.

kolege, iz dosadašnjeg tijeka rasprave je jasna jedna stvar, a to je da potpore nezaustavljivo rastu. To nije nikako nešto što bi mi htjeli, dakle ciljevi koji se generalno u tom području postavljaju o kojima je državni tajnik uvodno i nešto rekao jesu da se potpore smanjuju i ukupno i relativno, dakle po glavi stanovnika jer jednostavno to govori o tome da li neka ekonomija funkcionira, da li je funkcionalna ili nije funkcionalna. Ako se potpore povećavaju to znači da postoji mnogo previše problema zapravo u gospodarstvu i da država mora intervenirati. Dakle, mi kao politička opcija generalno nismo protiv intervencije kao takve u svim situacijama kada ta intervencija će rezultirati određenim pozitivnim iskorakom. Donošenje programa restrukturiranja brodogradnje 2013.-14. godine nije bio promašaj koliko god je taj proces kasnije izašao nakaradno, on u startu nije bio promašen zato što je on osigurao 5 godina, najmanje 5 godina za proces restrukturiranja i postupne tranzicije brodogradnje iz onoga nereda koji smo tada zatekli i imali do onoga što je trebalo po tim programima restrukturiranja se dogoditi. Međutim, očigledno u tranzicijama jedne vlade, druge vlade, treće vlade, u svega 3-4 godine izgubio se nadzor nad tim procesom. Budimo objektivi. Znači izgubio se nadzor nad tim procesom i ta je priča otišla u krivo. I tu smo gdje smo odnosno prije godinu, dvije smo došli opet u jednu potpuno nezavidnu, nezavidnu situaciju koja je rezultirala naravno i dijelom rastom potpora zbog protestiranja jamstava u brodogradnji. To su činjenice. Međutim, nije samo brodogradnja problem. Problem su čitav niz sektora koji se dotiraju kroz državne potpore, posebno prijevoznički sektor. Evo, ovih tjedana smo svjedočili ukidanju i zadnjih linija željezničkih iz Dalmacije prema kopunu, prema unutrašnjosti. Zadnje linije su ukinuli. Prema tome jasno je da ta željeznica kontinuirano nema nikakvoga temelja da djeluje, da funkcionira i posluje i uz državne potpore na određen i održiv koliko toliko održiv način, pa su ljudi tamo odlučili da i te linije koje su u malom broju još bile ostale i da i to ukinu jer jedino što možemo govoriti o koliko toliko, ajmo neću reći rentabilnom jer vjerujem da ni te linije nisu rentabilne, ali barem neke prihode donose to su ove prigradske zagrebačke linije na relaciji od okolo u radijusu 100-150 km. I to je to. I zato se odlučuju na tako radikalne i drastične mjere pa ukidanju kažem ajmo reći stoljetnu naviku da postoji željeznica koja spaja ne znam Split, Zadar sa unutrašnjosti. I tu su hrvatski problemi, dakle problem željeznica nije do dan danas riješen iako sve vlade su nastojale na određeni način napraviti pomake i očigledno da im nećemo, jednostavno se nešto mora promijeniti u prenošenju nekih pozitivnih iskustava iz nekih naprednih drugih zemalja gdje željeznice predstavljaju najbržu vezu de facto osim možda avionske, najbržu vezu iz točke A do točke B. Da li je to u Hrvatskoj moguće iskreno ja ne znam, nisam stručnjak za to, ali jedino pod tim uvjetom željeznica ponovo može u Hrvatskoj biti, biti nešto što je respektabilna grana da to tako kažem transporta. Ono što je vidljivo iz izvješća je također taj omjer dakle ovih sektorskih i horizontalnih potpora i čuli smo ovdje da se ne ponavljam mene najviše zabrinjava što unutar horizontalnih potpora nema dovoljno potpora za istraživanje i razvoj. Dakle, mi bez istraživanja razvoja R&D-a ne možemo napraviti taj ključni iskorak u strukturi hrvatskog gospodarstava. Sada je taj R&D u državnim potporama na razini 1,5% svih ukupnih potpora koje se dodjeljuju. To je katastrofalna brojka, zaista puno premalo. Dakle, ne možemo tako ljudi. Glavnina naravno ide sektorima ovima koje sam spominjao brodogradnja, prijevoz dakle transport i željeznica i ceste. Tu je tih uvijek milijardu i 300 miliona HRT-u što je isto dio potpora jer se statistički tako iskazuje itd., itd., znači čitav niz stavki koje se ponavljaju iz godine u godinu, ali ne vidimo te kvalitativne pomake u strukturi državnih potpora. I to je ono što nas sve skupa mora brinuti. Pazite mi u, mi ovdje govorimo o 2019.-toj godini, mi u 2019. bilježimo dakle udio potpora i nominalno sa 12 na 15 milijardi i u rasponu 2017.-2019., u postotku od 3,3 na 3,8% BDP-a, u proračunu od 9,7 na 10,8%, znači u svim elementima pa i po glavi stanovnika. A zamislite kako će biti izvješće za 2020. kad uključimo ono i čemu je državni tajnik govorio, a i što mi svi dobro znamo da je ogroman novac trebalo uliti prema poduzetničkom sektoru, prema poduzetništvu te potpore od 8, 9 milijardi samo za očuvanje radnih mjesta, sa nastavkom mjera. Nažalost ja tu moram jednu primjedbu dati, bojim se da postoji ta politička dimenzija potpora u tom segmentu gdje se možda išlo prenaglo u onoj prvoj fazi korone, dakle na proljeće prije godinu dana, kada se jednostavno potrošio kompletan potencijal financiranja posljedica korone u nastavku krize. To je ono što treba nas brinuti i što danas gledamo objektivno u hrvatskoj javnosti, posebno u poduzetničkom sektoru, ljudi vape za određenim novim potporama da bi preživjeli. Bojim se da sav onaj napor koji je učinjen prije godinu dana ili 10 mjeseci u idućih nekoliko mjeseci potpuno ne propadne i da se opet burze napune našim ljudima koji će ostati bez posla zato što neće biti dovoljno novaca jer je taj novac potrošen tamo prije onih parlamentarnih izbora u 4., 5., 6.mjesecu 20120g. To je ono gdje je Vlada pomalo ja bih rekao politički kalkulirala, a bojim se da se to ne vrati kao bumerang našim ljudima i da ostanu bez potpora, da ovaj proces cijepljenja i svega onoga što se radi u borbi protiv korona krize ne da učinke do ljeta, onda će biti zaista veliki opet problem. Čak i ove najave neke evo vrlo brzo ćemo se ovdje suočiti sa Zakonom o turističkim uslugama gdje se predlaže da nakon što isteknu određeni rokovi da se ukidaju vaučeri koji su pomogli mnogim agencijama i turističkim djelatnicima da prežive i da premoste ovu krizu, gdje će oni biti obvezni vratiti novac svojim korisnicima usluga. Ja se pitam odakle će vratiti taj novac? Pa oni će svi bankrotirat preko noći budu li zaista morali vratiti taj novac. I to evo molim vas to je tek prvo čitanje, ja vas molim do drugog čitanja da ozbiljno razmotrite taj problem i da ljudima omogućite da prežive. No kažem evo bit će prilike o ovome još govoriti, za danas toliko. Posebna tema, volio bih da otvorimo temu regionalnih potpora jer Hrvatska je izrazito regionalno disperzirana, dakle sa ogromnim regionalnim razvojnim razlikama. Ne znam zašto Vlada oteže odnosno ne Vlada nego predsjednik Sabora staviti točku koju smo mi pokrenuli interpelaciju o projektu „Slavonije, Baranje i Srijema“ da ozbiljno i otvoreno razgovaramo o regionalnim potporama i posebno o tim tzv. PR-ovskim projektima da vidimo jel tu stvarno nešto učinjeno ili tek neke rezultate moramo čekati u nekoj budućnosti.

Pred nama je Godišnje izvješće Ministarstva financija o državnim potporama za 2019.g. izvješće sadrži analitički prikaz svih državnih potpora i potpora male vrijednosti dodijeljenih u RH u 2019.g. sa revidiranim podacima za 2017.i 2018.g. Izvješće je izrađeno isključivo temeljem podataka o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti koje su davatelji potpora dostavili putem Registra državnih potpora i potpora male vrijednosti do 1. srpnja 2020.g. što svakako govori da su potpore i veće s obzirom na datume zaprimanja, što i osobno mi u Vukovaru znamo kroz Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara kojemu je prihod iz proračuna porastao sa 20 na 40 pa u konačnici na 73 milijuna kuna i što građani Grada Vukovara su u 2019.g. svakako i osjetili. U izvješću su uključene i potpore poljoprivredi i ribarstvu iako iste nisu predmet zakona, no s tim zakonom je propisano kako je nadležno Ministarstvo poljoprivrede obvezno surađivati sa Ministarstvom financija glede navedenog te izvješće treba sadržavati podatke i o državnim potporama u poljoprivredi i ribarstvu i osobno pozdravljam što je na 73 stranice Godišnjeg izvješća prezentirano ne samo niz podataka, niz tablica i sve ono što je bitno nama kao zastupnicima nego vidimo i konkretne mjere koje su kroz to poduzete. Evo maloprije smo čuli da porast državnih potpora na neki način određene stranke djelomično pozdravljaju, međutim ja moram istaknuti da trebamo pogledati ukoliko ovo izvješće o 2019.g. da u 2019.g. RH je zabilježila gospodarski rast, zabilježila je dizanje kreditnoga rejtinga sa stabilnog u investicijski, zabilježena je uspješna turistička sezona, Svjetska banka je pomaknula kroz Doing Business RH za sedam mjesta na 51.mjesto, dakle makroekonomski pokazatelji RH kroz politiku Vlade RH su bili i više nego pozitivni i uspješni i naravno da je RH u tome trenutku kada su svi pokazatelji penjali odlučila da kroz povećanje državnih potpora pomogne upravnom onim dijelovima gospodarstva kojima je ta pomoć bila nužna. I zato me osobno veseli da kroz cijelu pomoć koja je išla i u poljoprivredu i u ribarstvo i u horizontalne potpore smo uspjeli na neki način podići sve te naše tvrtke, poduzetnike, gospodarstvenike i nažalost iako od nitko od nas nije mogao očekivati da će 2020.g. biti rekao bih povijesna s obzirom na pandemiju Covid-19, a evo nažalost kod nas u RH i na razorne potrese, da smo i tim povećanim potporama omogućili da spremnije i oni dočekaju ovu 2020.g. Kao što smo čuli u 2019.g. u RH je nastavljen rast državnih potpora u odnosu na ranija razdoblja, te je dodijeljeno ukupno 15 milijardi kuna potpora, što je povećanje za 254 milijuna kuna odnosno 1,7% u odnosu na 2018.g. Ali ono što pokazuje koliko je to povećanje bilo unazad proteklih godina svakako je podatak da je to povećanje za 23,1% naspram 2017.g. odnosno povećanje za 2 milijarde i 825 milijuna kuna.

Što se tiče dakle potpora u sektoru poljoprivrede i ribarstva u 2019.g. dodijeljene su u iznosu od 6 milijardi i 677 milijuna kuna, što je više za 8,4% u odnosu na 2018.g., te za 28,2% u odnosu na 2017.g. Potpore u sektoru industrije i usluga u 2019.g. dodijeljene su u iznosu od 8 milijardi i 524 milijuna kuna, što je manje za 262 milijuna kuna u odnosu na 2018., ali je više za milijardu i 382 milijuna kuna odnosno 19,4% u odnosu na 2017.g. Potpore posebnim sektorima ili sektorske potpore dodijeljene su u 2019.g. u iznosu od 4,9 milijardi kuna i to kao što smo i mogli čuti prije svega 2 milijarde kuna za brodogradnju, milijardu i po kuna za sektor prometa, a za usluge javno radio televizijsko emitiranje 1,3 milijarde kuna, za poštanske usluge 94 milijuna kuna, a za sanaciju i restrukturiranje poduzetnika u teškoćama 9,2 milijuna kuna. Horizontalne potpore koje su nam na neki način smjer u kojem želimo kao vlada odnosno kao RH ići uključuju regionalne potpore i potpore na lokalnoj razini i one su u 2019.g. dodijeljene u iznosu od 3 milijarde i 648 milijuna kuna, što je više za 180 milijuna kuna ili 5,2% u odnosu na 2018.g. Same horizontalne potpore u užem smislu u 2019.g. dodijeljene su za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u vrijednosti od jedne milijarde kuna. Potpore malim i srednjim poduzetnicima 332,9 milijuna kuna ili 16,7%, a za zapošljavanje 272,9 milijuna kuna ili 13,7% Također za istraživanje i razvoj inovacije 233 milijuna kuna ili 11,7% Regionalne potpore dodijeljene su u iznosu od 956 milijuna kuna, što je povećanje za 100 milijuna kuna, a jedinice područne i lokalne i regionalne samouprave su dodijelile ukupno 696 milijuna kuna, što je više za 144 milijuna kuna. Iz svih navedenih podataka vidljiv je dakle rast dodijeljenih potpora u odnosu na ranija razdoblja, a struktura državnih potpora u koje bi prevladavale horizontalne potpore u odnosu na sektorske još uvijek nije postignuta iako se njihova razlika odnosno smanjenje razlike vidi. Nalazeći se u izazovnim vremenima pod utjecajem pandemije Covid-19 i razornih potresa želim istaknuti pravovremenu i adekvatnu reakciju Vlade RH koja je nužnim i brzim mjerama pomoći gospodarstvu u cjelini i strukturi dodijeljenih državnih potpora očuvala radna mjesta, održala investicijski rejting i uspješno spasila gospodarstvo na državnoj razini. Nužna će biti pomoć države i u narednom razdoblju kroz adekvatne, pravovremene i učinkovite mjere, kako bi se održala ekonomska aktivnost i spriječilo njeno urušavanje, što bi za posljedicu sigurno imalo 100-tine tisuća novih nezaposlenih. Zaključno, uvažavajući sve prethodno navedeno Klub zastupnika HDZ-a će podržati godišnje izvješće o državnim potporama 2019.g. Slijedeća rasprava u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a uvažena zastupnica Marijana Puljak.

Poštovani predsjedavajući, drage kolegice i kolege. Pred nama je dakle iscrpan statistički pregled odnosno Godišnje izvješće o državnim potporama za 2019.g., dakle statistički pregled koji pokazuje brojke, korisnike, formalno pravne osnove dodjele potpora.

Udio ukupnih potpora u rashodima države iznosio je skoro 11% S jedne strane kad gledamo ovaj izvještaj za, ja bi rekla za pohvalu je pružiti ovakvu mogućnost uvida u detalje, dakle imamo detaljan pregled po raznim kriterijima kako su dodjeljivane potpore. Međutim, s druge strane može se postaviti pitanje je li cilj ovog pregleda umoriti čitatelja, a da se ne uđe u sam sadržaj i suštinu teme. Naime, ključna pitanja kod potpora su koji im je cilj, ostvaruje li se cilj na učinkovit način i koliko će potpore trajati. Da malo pojasnim onima koji slušaju, državna potpora poduzećima oblik je državne intervencije, obuhvaća sve izdatke ili izgubljene prihode države, npr. pri dodjeljivanju potpora u obliku poreznih olakšica koji se koriste za poticanje ekonomske aktivnosti. Dodjeljivanje državnih potpora podrazumijeva postupak kojim država kako bi potaknula ekonomsku aktivnost stavlja u povlašteni položaj određene ekonomske sektore, regije ili poduzeća. No državne potpore zapravo ugrožavaju tržišnu utakmicu jer uvode diskriminaciju između poduzeća koja dobivaju pomoć i onih kojima je pomoć uskraćena. Državne potpore se dodjeljuju poduzećima iz državnih sredstava, a pojam državnih sredstava je vrlo širok i obuhvaća sredstva dodijeljena iz državnog proračuna ili sredstva izgubljena za državni proračun … poreznih olakšica, a tako i državna sredstva koja dodjeljuju ostale državne administrativne jedinice ili agencije. Smatra se da se državnim potporama narušava načelo nepristrane i slobodne konkurencije pa one znače ograničenje u funkcioniranju i razvijanju jedinstvenog europskog tržišta. Zbog toga je Europa i postavila sustav pravila kojima se članicama dopušta korištenje državne potpore u izuzetnim prilikama i Europska komisija može zabranit državnu potporu koja nije dodijeljena u skladu s postavljenim kriterijima. U principu sve horizontalne potpore možemo kazati da su dobre potpore, kao npr. potpore za istraživanje i razvoj inovacije, zaštitu okoliša, uštedu energije, potpore malim i srednjim poduzetnicima, potpore za usavršavanje, zapošljavanje, kulturu, očuvanje kulturne baštine dok s druge strane vertikalne ili sektorske potpore su na neki način loše potpore kao npr. brodogradnja željeznica i sl. U 2019.g. potpore dodijeljene horizontalnim ciljevima i to u onom užom smislu iznosile su skoro 2 milijarde kuna te su manje za 64 milijuna kuna ili 3% u odnosu na '18. i manje za 130 milijuna kuna ili 6% u odnosu na '17.g. Od toga su potopre malim i srednjim poduzetnicima dodijeljene u iznosu samo, ja bi rekla 332 milijuna kuna ili 16,7%, a za istraživanje i razvoj inovacije 233 milijuna kuna ili 11,7% što je značajno manje u odnosu na '17.g. U 2019.g. udio potpora malih i srednjih poduzetnika u ukupno dodijeljenim potporama u RH iznosi 2,19%, udio u ukupno dodijeljenim potporama u sektoru industrije i usluga iznosi 3,91%, udio u horizontalnim ciljevima 16,68% dok udio u BDP-u iznosi svega 0,08% U gospodarstvu Hrvatske malo i srednje poduzetništvo, mala i srednja poduzeća, dakle imaju udio 99,7%, dakle velika poduzeća samo 0,3% A ovdje u samom zaključku ovog izvješća stoji, struktura državnih potpora u kojoj bi prevladavale horizontalne potpore u odnosu na sektorske potpore još uvijek nije postignuto što je najvećim dijelom posljedica gospodarskih prilika u kojima se zahtijeva povećani angažman i dodjela državnih potpora sektorima koji se susreću s teškoćama, poglavito u dijelu sektora brodogradnje i poslovnih događaja koji su rezultirali urušavanjem brodograđevne industrije u Puli i Rijeci. Dakle, ovo je poražavajuća činjenica, a to je da su malo i srednje poduzetništvo, istraživanje i razvoj inovacije žrtva propalih industrija poput brodogradnje u koje ulijevamo novac kao u crnu rupu, a ono što bi nam donijelo poticaj i razvoj gospodarstva to zanemarujemo. Ovaj izvještaj govori o 2019.g. koju možemo nazvati sada iz pozicije globalne pandemije jednom od sedam debelih godina zbog teškoća uzrokovanih korona virusom od 2020.g. prošlu godinu, dakle tu 2020. obilježit će dodatne državne intervencije kojima je za cilj spas gospodarstva na globalnoj razini, intervencija države na samom tržištu možemo reći da su opravdane u ovoj 2020.g. zbog moguće evo kaže se u izvještaju distorzije tržišnog natjecanja i to je na neki način bila nužnost zbog svih negativnih utjecaja korona virusa u prošloj godini. Iz svega ovoga možemo zaključiti da općenito potpore vidimo značajno rastu, dostižu gotovo 4% BDP-a što je jako visok postotak, što je i očekivano s obzirom na sve veću raspoloživost sredstava iz eu fondova, međutim o učincima potpora nema niti riječi, a to je tema o kojoj bi se zapravo trebalo raspravljati, kakav je njihov razvojni učinak. Razvojni učinak im je takav da je Hrvatska i dalje najsiromašnija zemlja EU gledajući je li i prije ove korona krize, dakle na svim rang listama koje govore o razvoju gospodarstva i društva u cjelini smo i dalje na začelju Europe. Sada smo ušli u razdoblje nazovimo to sedam gladnih godina, kako ćemo preživjeti ovisi isključivo o tome kako smo se spremali u prethodnih sedam debelih godina ili u prethodnom razdoblju. Iz ovog izvještaja vidimo da smo nedovoljno ulagali u razvoj, nedovoljno u male i srednje poduzetništvo koji su motori gospodarskog razvoja, previše u propale industrije.

Slijede pojedinačne rasprave, prva je zastupnik Miro Bulj.

Ali da se sredstva direktno, direktno financiraju lokalnim samoupravama koje su potrebite u određenim poticajima ili obrazovanje ili određenim drugim stvarima onda bi to bilo ok.

Ja kad sam prošle izbore bio kandidat za župana, onda odam Imotskim ovako u ovo vrijeme i sve te potpore umjesto da su uložene u zdravstvo, obrazovanje, škole, infrastrukturu, znate di su otišle, u asfaltiranje, ne morete proći kroz Imotski. E ne možeš jednostavno proći, kamion za kamionom. I najveće potpore su baš u ovoj godini. Jednostavan je razlog, manipulirate potporama narodu jer da su potpore išle gdje trebaju ići, da su išle potpore za zdravstvo, razvoj zdravstva onda bi ljudi ostali u tom području. Međutim, nije tako.

I naravno da će iz Cetinske krajine, Imotske krajine, s otoka da će ljudi iseljavat, vrgoračkog kraja. Ili primjera, još jedan drugi primjer. Malo prije mi je spomenuto ja sam o tome govorio. Potpore željeznici. Zašto je ugašen noćni vlak, zašto naši studenti, kao finta županija sufinancira naše studente, ali da bi ih što manje išlo ajmo mi lipo ukinut noćni vlak da ga nema iz Splita za Zagreb.

Svaki dio Hrvatske mora biti podupiran da ostanu ljudi na tome području, bilo Slavonija, bilo moja Zagora, bilo nebitno koji kraj Zagorje, Gorski kotar.

Ili ti ga, u brodogradnji 2 milijarde kuna Brodotrogiru, restrukturiranje i sad umjesto da se ulaže u brodogradnju da se iz ugovora ostane 600 ljudi da rade brodove da se to opstanak ljudi na tom području ono rade hotele Končar i nikom ništa. 2 milijarde kuna dato za restrukturiranje brodogradilišta i nitko ništa ne poduzima. To je vrlo [[Upadica: Vrijeme.]] bitno. Uvaženi gospodine Bulj prije svega evo želio bih vam i čestitat rođendan u ime Hrvatskog sabora, a drugo jako me interesira s obzirom da ste ekspert u tome polju, dakle vidim ovdje da je hrvatska Vlada uložila nekih 6,6 milijardi kuna potpora sektoru poljoprivrede i ribarstva. Pa evo zanima me koje je vaše viđenje toga, evo izdvojio sam posebno s obzirom da se bavite baš s tim temama 2,8 miliona kuna za nacionalni program potpore sustavu koji se zove Krava tele. Pa bi vas zamolio vi znate sigurno po kojem kriteriju su bila davana ta sredstva. Ja sam čuo da su ta sredstva dobivali ljudi koji misle da je krava ljubičaste boje. Ali evo molio bih vas da vi to iskomentirate i da vi date svoje viđenje toga. A drugo pitanje, vidim ovdje da je nekih 2,93 miliona dano za ribare, a vidjeli smo i sami za vrijeme korone da smo zatvorili sve pijace i na kraju naši ljudi nisu mogli ni prodavat ovaj ribu na pijaci. Primjer u Lici kako je ministrica dijelila prijateljima državne tajnice Rimac ovaj potpore u sustavu Krava tele.

Znači potpore i poticaji nikad nisu bili veći u poljoprivredi, a nikad više nije se uvozilo, nikad više. A jednostavno je to pitanje, evo da je postavit sad pitanje i da vi imate sustav provjere, sustav, mislim analiza je jednostavna, dajete milijarde u poljoprivredi, a kome dajete, kome. Pa ljudi ne znaju ne sustav Krava tele on ne zna koliko krava ima sisa, mislim to ponavljam pa to je već opjevana pisma. Ne znaju ljudi koliko krava ima sisa, pa vi u Slavoniji više nema ljudi vam iseljavaju, vidite koliko ima potpora, pa dignite se vi vladajući. Evo kolega Bulj i ja se pridružujem čestitkama vama kao hrvatskome vitezu i najvećem borcu za maloga čovjeka, nadam se evo da će taj primjer slijediti i ostale kolege u sabornici. Ono što je činjenica da ovoj konačnoj brojci ne možemo zapljeskat brojci dodijeljenih sredstava, međutim mislim da ne treba ni po njoj nekako, neću reći pljucat, ali mislim da je ona na jednoj razini. Je li mogla biti veća, vjerujem da je, ali ajmo reći da je dovoljna ili dobra. Ono što je meni u toj cijeloj priči onako simptomatično jest činjenica, mislite li vi da su kriteriji temeljem kojih su dodjeljivana sredstva zapravo bili nekakvi da su stavljani na jedan objektivan način i samim tim mislite li da su sami poticaji završili kod onih kojima bi zapravo bili jedan objektivni vjetar u leđa? Pa cilj potpora bi tribao biti vjetar u leđa našem poljoprivredniku, gospodarstveniku, našim OPG-ovima, našim nerazvijenim krajevima, našim lokalnim samoupravama u Dalmatinskoj zagori, Lici, Gorskom kotaru oni bi tribali biti vjetar u leđa, a ne kasica prasica kako dobiti izbore.

Oni doslovno mole babe kleče pred babama, oni kleče. Da je to bar značajan projekt, pa ostavite malo zemlje da se ima di kokoš uprpat, da ne bude jaje crno.

Evo kolega Bulj i ja ću se pridružiti čestitkama. Zdravi nam i veseli bili i dalje nas ovako uveseljavali. Pa s obzirom da ste se u svom izlaganju dosta zadržali na ulaganje i potpore u obrazovanje i zdravstvo bolnice, pretpostavljam da ste taj dio našli u ovom izvješću, ste našli? Tu piše, fino piše baš ovako što se ne smatra državnom potporom koje u ovom izvješću, državnom potporom također se ne smatraju sredstva za pomoć obrazovnim ustanovama te bolnicama. Tako da to niste mogli u ovom dijelu naći. A evo samo zadnjim rebalansom u 2020. 2,24 milijarde kuna je izdvojeno za saniranje dugova bolnica veledrogerijama.

Malo sam otišao u smjeru gdje se troše državne pare, znači decentralizirana sredstva koja dođu u županiju u blagajnu u kasicu prasicu i onda se dobijaju izbori. Znači to je sustav koji drži načelnike općina da služe županima, a doli nije župan Sanader kod mene.

Znači potpore se daju isključivo po stranačkoj iskaznici to nije dobro, znači nemamo kriterije i sustav, nebitno potpore ili decentralizirana sredstva, nije uopće bitno.

Sljedeća replika uvaženi zastupnik Siniša Jenkač. Evo poštovani potpredsjedniče. Kolega Bulj, pridružujem se čestitkama za rođendan. Evo vi ste spominjali izbornu godinu, ali mi govorimo danas o potporama u 2019.g. znači ne u 2020.g., ali mene sjećanje uvijek dobro služi, ja se sjećam da ste se vi jako zalagali za pomoći brodogradnji i brodogradilištima i da će evo Vlada uništiti brodogradnju, brodogradilišta, a upravo sad kritizirate sektorske potpore u brodogradnji. Znači jedan dobar dio potpora u 2019.g. išao je upravo u te sektorske potpore i spas brodogradnje i vi ste se za to zalagali, a sad evo govorite da to nije dobro i da treba biti drugačije potpore, pa evo možete li to malo prokomentirati.

Ja sam za brodogradnju, brodogradnja je vrlo bitna u RH i Državna revizija, vi ste svjedok, Državna revizija kaže da u brodogradnji se nenamjenski troše sredstva i niko ništa ne poduzima.

Ako Njemačka more autoindustriju moremo mi i brodogradnju koja je stoljetna brodogradnja. Ja vas sada pozivam da se subvencionira brodogradnja, ali da se rade brodovi, a ne Končarovi hoteli koje je dobio za kunu. To je meni vrlo bitno

Uvaženi potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, uvažene kolegice i kolege.

Na kraju smo ovog radnog dana ovdje u HS-u i rekao bih da smo lijepo počeli ovaj današnji dan kada smo razgovarali o Hrvatskom državnom zavodu za meteorologiju odnosno DHMZ-u i vidjeli smo da je to jedan izvrsni proizvod koji Hrvatska ima, to je prepoznala i Svjetska meteorološka organizacija i dovest će svoj ured za jugoistok Europe upravo ovdje kod nas u Hrvatskoj. Znači, imamo znanja, imamo vizije, imamo nešto što se zove ljudski potencijal, a on je najbitniji u svemu. Bez potpora nema razvoja društva, potpore su jednostavno nešto što je potrebno da bi se uopće društvo razvilo, odnosno da bi se ravnomjerno razvilo. Naravno dolazim iz kraja koji ne spada u tu kategoriju jednako razvijenih područja kao što je grad Zagreb, to je jednostavno tako, iz nekoliko razloga, ne ulazeći sada u neke dubinske analize. Država je tu da bude partner jedinicama lokalne i područne samouprave, da bude partner poslodavcima, poduzetnicima, malim i srednjim poduzećima i to je dio novca koji se mora vratiti od onih od kojih je, na kraju krajeva i taj novac došao u državni proračun. Ja bih rekao da se nije dogodila možda ova Covid kriza da bi 2020. g. zasigurno bila jedna od boljih godina, možda bi bila to čak i referentna godina kada je u pitanju i potpore, ali isto tako i povećanje proizvodnje na svim nivoima. No, neću se puno zadržavati na ovim potporama, većina vas je to komentirala, ja ću malo govoriti o lokalnim i područnim samoupravama koje također, moraju biti dio rješenja ovog problema u kojem smo se našli. Smatram da jedinice lokalne samouprave moraju podnijeti dio odgovornosti kada je u pitanju čuvanje radnih mjesta, kada je u pitanje stvaranje podloga za otvaranje novih radnih mjesta, to jednostavno nešto bi trebao biti habitus lokalnih zajednica i tu ne bi trebalo biti dileme da li je netko načelnik ili gradonačelnik HDZ-a, SDP-a ili bilo koje druge političke orijentacije, to svi govorimo. Ako netko govori o politici, ostajanja, zapošljavanja, poticanja, onda smo to mi, saborski zastupnici koji praktički svaki dan o bilo kojoj temi i po bilo kojoj temi govorimo upravo o tome. Onaj tko poznaje moj politički rad znat će zasigurno da spadamo u skupinu ljudi koja o tome govori otvoreno i uopće nemam figu u džepu kada je u pitanju taj dio, bez obzira hoće li se netko naljutiti ili se neće naljutiti. Reći ću jedan plastični primjer, ja dolazim iz Valpova, odnosno iz Vladimirevaca, to je prigradsko naselje grada Valpova. Tamo je nezavisni gradonačelnik na vlasti i sad gledajte. Znači u Izvješću za 2020. g. koje je morao predati FINA-i do 20. veljače ove godine, piše da je poduzetnicima dao 800 tisuća kuna potpore. A u istom trenutku je tim istim poduzetnicima dužan preko 15 milijuna kuna, za svoje PR usluge troši 650 tisuća kuna, za turističku zajednicu koja nije ove godine, odnosno prošle godine, imala nijednog turista, troši 850 tisuća kuna i za intelektualne usluge troši milijun i 100 tisuća kuna. Pa nije li to licemjerno, nije li to nešto što se ne bi smjelo događati? Prema tome, želimo li bolju Hrvatsku, želimo li Hrvatsku kakvu su sanjali naši branitelji kada su ušli u Domovinski rat, onda moramo svi podnijeti dio odgovornosti, a ja bih rekao da ta odgovornost mora biti najjača i najizraženija upravo u tim malim sredinama, njihovi fiskalni kapaciteti jesu relativno mali, ali manimo se hortikulture, manimo se stvari koje ne donose radna mjesta, koja ne čuvaju demografsku i svaku drugu bolju sliku Hrvatske, prema tome, shvatimo da je poticanje gospodarstva, gospodarstvo, čuvanje ljudi, radnih mjesta, jedina briga koju politika mora shvatiti kao najozbiljniji čin koji uopće možemo provoditi bilo da smo u HS-u, [[Upadica: Vrijeme.]] bilo da smo načelnici ili gradonačelnici ili župani općina, gradova i županija. Kolega kad govorimo o potporama, mislim da se i vi slažete s tim, da one trebale bi, poglavito u nerazvijenim područjima ili slabije razvijenim, kao što je Slavonija, Dalmacija, tribale imati određene učinke. Međutim, nema učinaka potpora. Osim što sam rekao maloprije, meni je neprihvatljivo da se samo isključivo, nebitno, decentralizirana sredstva, bilo radilo se o potporama, da bude to kasica prasica i vi ste sad dijelom čak i obrazložili jedan slučaj da to ne smije biti. I ne smije se koristiti taj novac isključivo sa regionalne razine da se decentralizira prema stranačkoj iskaznici, doslovno, evo, ja vam kažem da je određenim jedinicama lokalne samouprave izvaditi uzorak asfalta, vidio je izborni ciklusi, malo deblje kad je lokalni, predsjednički malo manje, parlamentarni malo više, ali to nije dobro, nije dovoljno samo asfaltirati nego [[Upadica: Vrijeme.]] te mjere moraju imati svoje učinke. Znači ovaj novac koji se daje. Dijelom sam i nešto progovorio o toga, premalo je vremena. No, čovjek sam koji uvijek voli otići na teren, voli pogledati, voli sa ljudima porazgovarati. Ja bi rekao da, evo, dolazim iz Slavonije, Baranje i Srijema kojeg dobro poznajem, stvari se mijenjaju. Možda je prošlo predugo godina da bi se stvari počele mijenjati i bez društvene infrastrukture nema ostanka na, u tim mjestima, prema tome, nisam ja ni protiv dječjih vrtića, sportskih dvorana, sve je to 21. st. i ti ljudi zaslužuju isto, uvjete i preduvjete za bolji život. Čak se ne slažem i kolega Bulj, sa ovom konstatacijom da bi se tu moglo izvaditi iz tog asfalta pa se kronološki pogledati kada je HDZ bio na vlasti ili nije, poznajem krasne načelnike i gradonačelnike koji nisu HDZ-ovci koji iznimno puno čine za svoje sredine i mislim da tu bi došli kad bi brojke usporedili možda do toga da bi čak bila i obrnuta situacija.

One se prema ovom izvješću dodjeljuju i dodjeljuju se naravno u iznosima koliko te jedince mogu, ne može jednako ulagat grad Valpovo ili neka mala lička općina ili Grad Zagreb. Ali za te potpore je bitno da one budu usmjerene prema lokalnim potrebama. Evo recimo komunalna i cestovna infrastruktura koje smo se evo dotakli, znači evo jedan dio velik, a ne baš velik, ali dio ličkih sela recimo nema niti asfalt niti rasvjetu niti vodovod i to je ono što je na toj lokalnoj razini potrebno.

Slažem se, ja znam i puno HDZ-ovih načelnika stvarno koji su čestiti, dobri ljudi koji se trude, muče i bore da svoj kraj naprave boljim. Ono što, evo ja iz svog primjera mogu navest, ja sam od županije u prošloj godini, dakle direktno od Blaženka Bobana i odluka njegovih dobio 150.000 kuna, najveća smo općina na području imotske krajine. Što se tiče infrastrukturnih ulaganja i raspodjele sredstava, dakle u velikome dijelu županijske ceste na području moje općine su još na razini srednjeg vijeka [[Upadica: Vrijeme]] To nije dobar primjer, [[Upadica: Vrijeme]] a ima puno dobrih primjera i HDZ-a i SDP-a i nezavisnih, [[Upadica: Vrijeme]] a jednako tako i … [[Govornik se ne razumije]] Hvala vam na opomeni.

Mislim da mogu neke puno, puno više i onda još odvojimo tu skoro 400 milijuna Grad Zagreb, mislim da tu malo kasnimo. Ovo što je rekao kolega Kujundžić, okej, bila je povreda Poslovnika, ali slažem se. Jedna je Hrvatska, nemam ja s tim uopće nikakvih problema oko toga. Prema tome, bez poštivanja prioriteta, bez izgradnje te osnovne infrastrukture teško da ćemo stići na kraju krajeva Grad Zagreb. Evo imam jedno iskreno pitanje, s obzirom da se kod vas osjeti ta jedna slavonska inatljivost tog regionalnog dijela naše lijepe Hrvatske. Ovako, na stranici 40 je sekcija regionalne potpore i u 2017.g., ja ću vam iščitat, pa ću vam postavit pitanje, dakle imamo ulaganje od 2 milijarde kuna, a u 2019. nekih 956, znači negdje oko milijardu kuna ulaganja u regionalne potpore. Sad me interesira, koje je vaše mišljenje, znači iz samih podataka vidimo da imamo smanjenje ulaganja u regionalne potpore, a to vas pitam iz razloga što je 2019.g. dakle bila predstavljena kao izvrsna godina gospodarskog rasta u Hrvatskoj, pa me evo čisto interesira kako vidite taj pad regionalnog ulaganja, a to vas i pitam iz razloga što će 2020.g. po svim podacima biti jako loša, znamo i zbog čega, a to će onda i patiti i regionalna potpora, pa evo vaše pitanje po tom pitanju? Hvala lijepo. Tako je, 2020. je bila loša, katastrofalna, pitanje je kakva će biti 2021. Ovdje smo malo ili skoro ništa spominjali ove male deminimis potpore koje su također bitne, one su uglavnom bile u tom regionalnom dijelu iako ne bi mogao sad točno odgovoriti na ovo vaše pitanje g. Troskot vezano zašto je manje, jednostavno bi bilo uvijek bolje da je više, ako je bila milijarda da bude barem milijarda ili sto ili dvjesto ili ako je bilo dvije da bude više od toga.

Slijedeća pojedinačna rasprava uvažena zastupnica Grozdana Perić.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, državni tajniče. Pa evo, puno smo toga već rekli o državnim potporama ove 2019.g., međutim ja ću se ponovno vratiti na ono što je Vlada RH donijela odluku o donošenju smjernica politike državnih potpora za to razdoblje od 2019. do 2021. gdje je lijepo konstatirano da je npr. u EU sektorske potpore u 2016. su iznosile svega 5,8%, a kod nas je to bilo preko 50,7% u 2016. Dakle, što hoću reći i što je, što same smjernice govore i ono što smo u replici govorili, dakle cilj je smanjivanje sektorskih, a povećavanje horizontalnih potpora čime je intencija i same vlade i svih sudionika zapravo da se na takav način kreira politika potpora. Da li potpore utječu, potpora sama po sebi dakle trebala bi poticati gospodarski rast. Da li te potpore potiču rast BDP a to je recimo pitanje koje su mnogi stručnjaci postavljali i istraživali i činjenica je da to u velikoj većini slučajeva se nije događalo što nije dobro. Kada pogledamo da je u 2019. u RH dodijeljeno preko 15 milijardi kuna potpora i to je povećanje za 1,7% u odnosu na 2018.onda vidimo da je taj udio potpora povećan na 3,8% BDP-a što je jako puno i to je rast u odnosu na prethodne godine. A kao što sam rekla prosjek u EU i udio potpora čini u BDP-u oko 0,5%, dakle cilj bi bio da se i nekakav zdravi gospodarski rast bi bio da se te potpore smanjuju jer to znači da smo na pravo mjesto i u pravo vrijeme usmjerili ta sredstva. Ovdje su kolege govorile koliko je taj odnos u tim potporama u sektoru industrije i što to znači, isto tako i horizontalne. Ja bi evo samo ono što se nije spominjalo, a bilo bi dobro možda da javnost čuje, da recimo je lijepo za vidjet da je u istraživanje i razvoj Mađarska na primjer u razdoblju od 2007.-2012. uložila 20 puta više, znači 20 puta je povećala ulaganje u razvoj, a 10 puta više u zaštitu okoliša. To je nešto što bi nas trebalo rukovoditi kada govorimo o povećavanju ulaganja u horizontalne potpore. Isto tako važno je reći da je npr. Italija, Francuska i Njemačka zajedno dodjeljuju više od polovine potpora za istraživanje u razvoj u okviru cijele EU. Danska npr. prednjači u potporama za zapošljavanje i to je gotovo polovina potpora za zapošljavanja svih sredstava EU, a iza toga je Poljska, iza njih je Poljska. Za usavršavanje najviše izdvaja Italija, Njemačka, Francuska i bivša članica Velika Britanija, za okoliš npr. Švedska, za kulturu Francuska i Velika Britanija koja više nije i evo to je recimo u odnosu na ostale države i članice EU. Kada govorimo o ovim lokalnim potporama evo u Gradu Zadru se potpora dodjeljuju za malo poduzetništvo i recimo za umjetničke obrte koji nestaju i da bi se na taj način ti tradicijski obrti zadržali onda se kanaliziraju te potpore na takav način.

Kolegice Perić, govorili ste o sektorskim potporama i trendu i tendenciji da one budu što manje, pa kako i jedna i druga dolazimo iz područja gdje je turizam jedna od glavnih gospodarskih djelatnosti upravo se to može i vidjeti da je udio turizma odnosno iznos potpora u turizmu u 2017. bio 15,6, 2018. 11,7 da bi ove za koje se podnosi izvješće bilo svega 8,9 milijuna kuna. Ali moramo reći da isto tako upravo tih godina u turizmu bilježimo najbolje podatke, rekordnoj 2017.smo imali 12% više dolazaka nego 2016., pa onda ponovno u 2018. 9,5% više gostiju nego 2017., da bi 2019. bila ponovno sa 5% više dolazaka odnosno 21 milijun gostiju u Hrvatskoj. Dakle, jako je važno pratiti sve učinke potpora i sigurno da recimo kada bude izvješće za 2020.onda će se vidjeti koliko će taj utjecaj nažalost biti u nekim potporama koje bi mi željeli da se nisu dogodile na takav način, ali smatram da se zaista trebaju pratiti i evidentirati i posebno analizirati upravo ulozi i ulaganja i zapravo pratiti način i mjerenja kako i koliko te potpore utječu na porast neke proizvodnje ili na porast evo broja turista ili na uopće utjecaj na BDP. Poštovana zastupnice Perić. U izvješću se govori o podupiranju ulaganja u istraživanje i razvoj inovacija, a radi se o prilično minornim iznosima za nešto što smatram da bi trebalo biti značajnije zastupljeno, pa zapravo ako se želi država tehnološki pozicionirati ili možda ne želi. Pa ja smatram da je svima cilj pojačati upravo u tom segmentu, zato sam i spomenula upravo ova ulaganja i ove enormne iskorake koje su radile države iz našeg okruženja na koje i u koje se moramo sigurno ugledati. Kada kažem Mađarska onda vidim da je to, to su značajna i enormna povećanja i mislim da zaista u tom smjeru trebamo svi se zalagati. Ali isto tako moramo mislim da se već i stvorili veliki preduvjeti i mislim da imamo i kapaciteta i znanja da se to može i potaknuti zapravo i naše poduzetnike da na taj način i formiraju svoje zahtjeve da bi dobili određene potpore.

Poštovani koji nas pratite putem televizije. Dakle, evo današnjom raspravu smo zapravo mogli zaključiti da ovaj sisteme potpora nije dobar ako govorimo o sistemu razvoja odnosno ako težimo ka tržišnom gospodarstvu i vidjeli smo da nije dobar u smislu regionalnog razvoja iz razloga što pratimo da je došlo do pada od milijardu kuna, a smatramo da je ta jedna regionalna raznolikost jedno od bogatstava RH i da u tom smjeru bi trebalo povećavati zapravo potpore, a ne ih smanjivat. Dakle, ovako što se tiče samih istraživanja i razvoja njih treba ovdje vidimo da padaju, a trebalo bi to još doseć i prosjek EU, znači poduplat novce odnosno ulaganja u istraživanje i razvoj kako bismo došli na razinu EU. Ono šta posebno zapravo žalosti poduzetničku javnost jest ovo smanjenje ulaganja u male i srednje poduzetnike iz razloga što je to zapravo pokazatelj ha jednog antipoduzetničkog duha od strane vladajućih odnosno da u ovoj strukturi ulaganja koja je vidljiva od 2017. i '19. to se prelijeva i u 2020.g. i u tom smislu se ne bismo složili sa uvaženim g. državnim tajnikom iz razloga što su trendovi koji se sada i nastavljaju i sa velikim ćemo interesom pratit šta će g. Plenković odlučit zajedno sa svojom Vladom nakon sastanka u Bruxellesu. Ono šta jest definitivno zahtjev poduzetnika nakon što je provedena anketa, jest da 50% sredstava koje bismo trebali povuć od EU bude investirano u naše poduzetnike i da ta struktura onda bude jasna, da to ne bude, negdje se čuje 7%, negdje 10%, negdje 30% nego da to bude 50% I ono šta su zahtjevi poduzetnika, a to je najvažniji socijalni partner u tom smislu je Hrvatska udruga poslodavaca jest da se 50% bespovratnih sredstava uloži u naša poduzeća, velika poduzeća kako bismo onda generirali taj rast iz razloga što financiranje i subvencioniranje samih kamata ne može dovest do gospodarskog rasta nego to mora ići u smjeru digitalizacije, mora ići u smjeru povećanja proizvodnih parkova i kapaciteta i da to više nije toliko zastarjelo nego da u tom smislu hvatamo europski prosjek.

U tom smislu bi trebalo ulagat u IT i kompanije kao što su recimo Infobit, Nanobit, Rimac itd. iz razloga što mi tu imamo talent kao država gdje po matematičkim olimpijadama osvajamo zlatne medalje i upravo to je veliki bazen talenata u kojem bi se moglo ulagat i to bi mogla biti jedna od novih generatora rasta za RH i tu imamo i komparativnu prednost u odnosu na EU jel smo puno jeftiniji, također imamo dobru IT industriju, a s druge strane u odnosu na Aziju i naši IT-evci isto također puno bolje govore engleski jezik. U tom smislu nije jasno i ono što je bojazan sa 30.4. ističe taj rok i tu nije riječ o napadu nego čak o prijateljskom apelu da će se stihijski i kampanjski ić u povlačenje sredstava za tako važno pitanje i to ne temeljimo, taj argument ne temeljimo na nekakvim napadima nego na činjenici da smo primjerice zadnji dan poslali zahtjev EU da nas se zaštiti moratorijem na poljoprivredna zemljišta kako razvijenije zemlje EU ne bi došle u Hrvatsku i kako ne bi preuzeli naša zemljišta s obzirom da ne možemo konkurirat zbog naše ekonomske slabosti u odnosu na njih. Dakle, to su sve neki pokazatelji koji nam govore da se jednostavno trebamo fokusirati i preusmjerit dakle na poduzeća. Hvala lijepo. Kolega Troskot, maloprije u svojoj raspravi u ime kluba ste spomenuli koliko znači ulaganje u privatni sektor, u javni sektor, koliko se to vraća u biti, međutim ja bi ovdje kazao da RH poglavito u nerazvijene krajeve, u naše poduzetništvo, u poljoprivrednu domaću proizvodnju mi tribamo ulagat, ali ne na ovaj način. Ne na način da potpore i decentralizirana sredstva se ulažu u predizborna asfaltiranja kao što sam rekao, kao što će ove godine to koristiti se, sloj na sloj, sloj na sloj, izborni cikluse možemo izbrojit. To nije način potpora. I vrlo je bitno da u isto vrijeme gdje su potrebni projekti, npr. kod mene ima Zelovo brojna druga sela koja nemaju vodu, gledaju u Cetinu nemaju vodoopskrbu u kući, o tome niko nebriga se jer nema dovoljno birača.

Dakle, matematika je što se tiče investicija jasna, dakle na svaku uloženu kunu poduzetnika oni su još potrebiti uložiti dvije do tri kune njihovih sredstava kako bi to vratilo povrate nazad. Međutim povrati u privatnom sektoru su puno veći i oni su nam sad prijeko potrebni kako bismo potaknuli gospodarski rast. U tom smislu bi povrati donijeli, doveli do većih prihoda, prihodi do većih plaća itd., i to bi zaživjelo hrvatsko gospodarstvo. Što se tiče javnog sektora nitko ne bježi da treba u njega ulagat, dapače. Međutim, ono što sama matematika opet financijska kaže dakle na 1 uloženu kunu imamo 1 kunu povrata ukoliko imamo izrazito efikasno upravljanje sredstvima. Ukoliko nije to slučaj, tada moramo povisivat poreze i opterećenja našim građanima kako bismo nadomjestili deficite. A ono šta smo Klub MOST-a bili vrlo konstruktivni dali smo jedan prijedlog gdje se mogu privatnici i država naći, a to je recimo racionalizacija bolovanja kako bi što više ljudi radilo i doprinijelo

Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege brojni, evo kad govorimo o državnim potporama mislim da bi bilo dobro još jedanput istaknuti što spada u instrumente državne potpore, a što ne. Znači u instrumente državne potpore spadaju subvencije, porezna izuzeća i oprost duga u udjelu vlasničkom kapitalu, financijski transferi, jamstva opozvana i opozvana jamstva. Kad se govori o oprostu poreza, porez na oslobađanje izuzeća i olakšice naglašeno je da tu nisu uključene porezne olakšice koje su općeg karaktera već samo olakšice koje su specifične za određenog poduzetnika ili skupinu poduzetnika odnosno za pojedino područje.

Znamo da je smanjen porez na dobit sa 20 na 18% za velika i srednja poduzeća te sa 20 na 12 za mala poduzeća kako bi se povećala konkurentnost cjelokupnog gospodarstva. Da je podignut prag na 7,5 milijuna kuna prihoda omogućio da čak 112.000 poduzetnika odnosno njih 93% plaćaju nižu stopu poreza nego što su to ranije čime su ih dodatno rasteretili i financijski ojačali. Kad vidimo 2019.-tu godinu možda će nam biti čak niske i smiješne brojke da je potpora za zapošljavanje u 2019.-toj su dodijeljene u iznosu od 272,9 milijuna kuna iako je to bilo 51% više nego u 2017.-toj godini.

Potpore su donešene 20. ožujka 2020. i već 23. ožujka je krenulo sa tom provedbom i do sada je isplaćeno više od 9 milijardi kuna odnosno ukupno 13 milijardi kuna ako gledamo da su išla i porezna i sva moguća rasterećenja. Time je spašeno oko 100.000 poslodavaca i više od 600.000 radnika. U studenome imamo dodatnih 455 milijuna kuna za 40.000 poslodavaca i 152.000 radnika, pa onda dodatno u prosincu itd., da ne iznosim sve podatke i brojke. Značajan plus je bio poduzetnicima i pomoć time što su im se nadoknadili i fiksni troškovi. Znači od najma, komunalne vodne naknade i onih troškova za struju, vodu i sl. Projekcija je da će se za razdoblje studeni – veljače biti isplaćeno još 2 milijarde kuna. Znači svaki radnik je dobio 4.000 kuna tijekom obustave rada uz oslobađanje plaćanja doprinosa, a i mogućnost skraćenog radnog vremena do 90% je također omogućeno i za to 3.600 kuna mjesečno po radniku.

Pošto sam već kroz repliku govorila o potporama u turizmu, u kopnenom prijevozu tu bi još spomenula potrebu u pomorskom prometu.

Poštovana kolegice Branka, spominjali ste potpore za zapošljavanje, a danas smo govorili i o potporama male vrijednosti. Često te potpore male vrijednosti zvuče malo apstraktno našim građanima i oni ne znaju kakve su to potpore. Jedna od najzačajnijih i najpoznatijih potpora je potpora za samozapošljavanje koje provodi zavod za zapošljavanje. Znači za njih je u 2019. godini dodijeljeno 464 milijuna kuna. One se dodjeljuju nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova rad i za rad poslovnog subjekta.

Vi ste sve rekli o potporama male vrijednost za zapošljavanje kao što sam rekla, to su nam i najzanimljivije a mi koji dolazimo s mora, pa posebno pratimo sektor turizma, tu vidimo da je u sektoru turizma u 2019. su dodijeljene potpore male vrijednosti u vrijednosti nešto više od 30 milijuna kn s time da je Ministarstvo turizma dodijelilo 24 milijuna a HTZ 6,4 milijuna kn i te potpore kao što sam je i naziv, male vrijednosti, poticaju razviju turizma u toj godini. Narednih godinama očekujemo daleko više potpora na temu zapošljavanja nego ovakvih. Znači sva ona raspoloživa sredstva će se sigurno davati za očuvanje prije svega radnih mjesta a onda sve manje za sektorske potpore. Poštovana kolegice, pa evo i ja isto ću se nadovezati na zapošljavanje. zapravo kada sam govorila o tome da npr. Danska koristi najviše sredstava za zapošljavanja od ukupnih sredstava EU-a, onda ne mislite li da smo mi bili malo u ovom periodu sramežljivi u zapravo određivanju određenih potpora za zapošljavanje i da je upravo vrijednost i sada članstva u EU-u i taj segment da možemo i kvalitetno iskoristiti upravo i sa samozapošljavanje što je kolegica govorila a isto tako i kanaliziranje u prave djelatnosti koje treba. Istina, mislim da i oni najveći kritičari našeg članstva u EU moraju priznati da ne bi bila spašena sva ova brojna radna mjesta i naši poduzetnici da nije bilo sredstava EU-a. I voljela bih ih čuti da li bi za ovom govornicom rekli ne, hvala, tam sredstava ne trebaju, pod cijenu da naši ljudi budu na Zavodu za zapošljavanje ili na ulici. Uvažena kolegice zastupnice, osvrnuli ste se na neki način i na ovu godinu 2021. g. i potpore za očuvanje radnih mjesta koje bi također mogli zvati sektorskim potporama, da li smatrate da intervencija države kao što slušamo od kolega nekih iz oporbe, da treba smanjiti intervencije države ali u ovakvim slučajevima, da li smatrate da je intervencija države važna, potrebna i da li ona u biti očuvava gospodarstvo u cjelini? Hvala lijepo, kolega Jenkač. Mislim da je neophodno i da je izuzetno dobro ovo što radi Vlada RH i na koji način intervenira i spašava radna mjesta. Svi oni kritičari koje smo i tu danas čuli za govornicom, nisu hrabri reći nije trebalo spašavati brodogradnju nego znate možda je trebalo na ovakav ili na onakav način, nitko ne želi da ti brojni radnici njih sutra osuđuju zato što su ostali oni i njihove obitelji bez kruha i osnovnih uvjeta za život i za rad. Naime, neophodno je prije svega spasiti radna mjesta a moramo isto tako biti svjesni koliko imamo sredstava na raspolaganju i koliko možemo i kome ponuditi. Sigurno da bi i Vlada RH kao što je išla sa ovim mjerama, voljena intervenirati u neke druge djelatnosti ali jednostavno dovoljno sredstava za sve te potrebe nemamo.

A radnici nisu primali plaću a Hrvatska je uložila država 2 milijuna od poreznih obveznika novca. U tom je problem.

Pojedinačna rasprava slijedeća, uvaženi zastupnik Siniša Jenkač.

Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnice i zastupnici. Evo danas govorimo o Izvješću o državnim potporama za 2019. godinu. Evo bilo je spominjato ali spomenut ću ukupno se radi o 15,2 milijarde kn, to je povećanje u odnosu na 2008. za 1,7% u odnosu na 2017. g. iznosi 23,1%, znači radi se osjetnom povećanju državnih potpora u odnosu na prošlu tj. 2018., 2017. godinu. 6,6 milijardi kn izdvaja se potpore za poljoprivredu, 8,5 milijardi kn u industriju tj. poduzetništvo. Naravno, 2019. g. kao što smo čuli, bila je vrlo specifična godina i radi se o velikim potporama u sektoru, točnije u sektoru brodogradnje i u svakom slučaju o tome da li je trebalo spašavati brodogradnju ili nije trebalo spašavati. Ja bi samo rekao kada govorimo o horizontalnim potporama koje iznose otprilike 2 milijarde kn ili 13,1%, znači radi se otprilike o milijardu kn poticaja zaštiti okoliša, 322 milijuna kn malim i srednjim poduzetnicima, 272 milijuna kuna istraživanje i razvoj i 233 milijuna kuna inovacije. Slažem se sa kolegicama i kolegama i opet se nadovezujem 2019.g. je vrlo specifična godina i iz razloga velikih potpora u sektoru brodogradnje imamo nešto manje potpore u zaštiti okoliša tj. istraživanje i razvoju inovacije i evo apeliram na ministarstvo da nadam se da će u 2020., 2021.g. u svakom slučaju rasti potpore u inovacijama, istraživanju i razvoju malim i srednjim poduzetnicima. Ono što treba napomenuti da evo možemo pohvaliti rad HAMAG BICRO-a znači što se tiče izdavanja garancije i onih malih mikro kredita do 50.000 eura. Iz osobnih iskustava znam koliko to znači našim poduzetnicima, onim pogotovo malim i srednjim poduzetnicima.

Tu je važno naglasiti dobar Zakon o poticanju investicija, gdje se radi o unapređenju investicijskog okruženja i onom smanjenju poreza kada naš poduzetnik radi, kada naš poduzetnik ulaže i investira znači ono porezno rasterećenje koje su jako dobro prihvatili naši poduzetnici i mislim na tome treba i dalje težiti i na taj način i dalje treba na neki način poticati poduzetnike da više ulažu sa poreznim rasterećenjima. Ono na čemu treba u svakom slučaju razmišljati u budućnosti, a to je Industrija 4.0 digitalna transformacija, ona je najvažnija već danas, ali i u budućnosti definirat će razvoj pozicioniranje Hrvatske, tako da mislim da trebamo u svakom slučaju što više investirati u Industriju 4.0 pogotovo u onom poticanju da naši poduzetnici promišljaju i razmišljaju i investiraju u Industriju 4.0. Kada govorimo o sektorskim potporama, normalno niko ih ne voli, ali one su nažalost kao što je rekla kolegica nužnost jel nitko ne želi ukinuti tisuće radnih mjesta u brodogradnji, kao što ja moram spomenuti dolazim iz Varaždinske županije, Sjevera Hrvatske gdje je jaka tekstilna i kožarska industrija koja nažalost ima vrlo male plaće. I kada govorimo o sektorskim potporama, nažalost mi se tu ne možemo posebno pohvaliti da je gigant „Varteks“ ili neke druge privatna poduzeća dobili su sektorsku potporu, ali mislim da sigurno ne možemo biti ajmo reći ono 13. prase u odnosu na brodogradnju. I kada govorimo o tim sektorskim potporama evo moram reći da država na isti način mora tretirati i tekstilnu i kožarsku industriju kao i brodogradnju.

Hvala potpredsjedniče Sabora. U današnjoj raspravi o Godišnjem izvješću o državnim potporama osvrnula bi se na event industriju koja je pokreta sektora kulturnih i kreativnih industrija koja privlači turiste te čini značajnih 6,3 hrvatskog BDP-a kojoj je potreban hitni restart. Mnoge europske države poput Austrije, Slovenije, Nizozemske prošlog su mjeseca pozitivno ocijenile planiranje ovogodišnjih manifestacija. Također predstavili su plan otvaranja event i kulturne industrije zbog potrebnog višemjesečnog planiranja za svako događanje. U 2020.g. u jeku pandemije otkazana je većina manifestacija poput „Ultra music festivala“, „In musica“, „Špancirfesta“, „Adventa“, „Motovun“ i „Zagreb film festivala“ otkazane su mnogobrojne koncertne turneje, predstave, zatvoreni su noćni klubovi i otkazane su gradske manifestacije koje su prepoznatljivi kulturno turistički simboli gradova te tih destinacija. Organizatori su najavili svojim posjetiteljima povratak u 2021.g. ali zbog neizvjesne situacija oko plana popuštanja epidemioloških mjera dovodi se u pitanje stotine tisuća rezerviranih turističkih aranžmana i zaustavljaju se sve buduće rezervacije jer gosti ne znaju što očekivati. Podsjetimo, Hrvatska je u 2014.g. osvojila nagradu „Dance nation of the year“ kao najbolja festivalska destinacija u Europi, a samo prošle godine otkazano je preko 100 festivala koji u Hrvatskoj iz godine u godinu privlače oko milijun posjetitelja iz čitavoga svijeta. Posebno je važno istaknuti da se ti isti gosti u Hrvatskoj u prosjeku zadržavaju čak sedam dana. Za sve tipove manifestacija od manjih, srednjih i većih ključan je plan otvaranja event industrije. Ističem da je uspješnu organizaciju manifestacije potrebno uložiti mjesece pa čak i godine planiranja. Najava plana otvaranja u posljednjem trenutku najugroženijeg sektora koji ne radi već čitavu godinu polučit će samo ponovno otkazivanje svih manifestacija u Hrvatskoj. Budući da je event industrija prošle godine zabilježila pad od čak 95% bilo kakav ponovni ulazak u rizik od otkazivanja i planiranja evenata mora biti sveden na minimum odlukom i najavom plana Vlade RH i Nacionalnoga stožera jer u neizvjesnoj situaciji u kojoj nisu definirani plan rada i uvjeti održavanja evenata prijeti i kompletnim kolapsom event i kreativne industrije. Sve veća neizvjesnost po pitanju održavanja evanata koji su ključni za opstanak glazbene, kulturne i turističke industrije razlog su pitanja, kada i pod kojim uvjetima organizatori kulturnih, glazbenih, gastro i turističkih događanja mogu očekivati povratak evenata u 2021.g. Trenutna situacija s pandemijom virusa covida-10 u Hrvatskoj svedena je pod kontrolu uz stalan pad zaraženih i cijepljenje najugroženije populacije što toj industriji daje više optimizma nego u 2020.g. Da bi se eventi konačno mogli planirati i održavati kao preduvjet Vlada, stožer i nadležna ministarstva moraju donijeti mjere kojima će pomoći ovoj industriji. Stoga je potrebo da nadležna tijela što prije izdaju jasne mjere, upute i preporuke Nacionalnoga stožera civilne zaštite koje bi omogućile otvaranja event industrije uz poštivanje svih epidemioloških mjera. Potrebno je da potpore za očuvanje radnih mjesta ostanu na snazi sve do trenutka kada se manifestacije mogu održavati bez ograničenja. Također, potrebno je da se osnuje financijski fond oporavka za 2021. godinu po uzoru na druge države EU kako bi se pomoglo tvrtkama organizatora da prebrode buduće razdoblje i konsolidiraju svoja poslovanja nakon godinu dana zabrane rada. završna rasprava u ime Kluba MOST-a, Miro Bulj.

Državni tajniče,

I naravno da se postavlja pitanje koje se daju potpore. Spomenula se je brodogradnja, da, veliko da za brodogradnju. Brodogradnja je brend hrvatski. Splitski škver, trogirski škver ostali Uljanik, riječki ima ih znači veliki broj. Ti škverovi brodogradnja su bili razvojni, da u nje davati novac, ali vi ste davali novac, novac u brodogradnju al nisu radili brodove. U tome je problem. I onda su naši najkvalitetniji ljudi i tako je bilo godinama, naši najkvalitetniji ljudi su odlazili i kad su otišli u druge zemlje, od varioca, inženjera, projektanata koji su imali kvalitetan proizvod jel Hrvatska je imala kvalitetan proizvod. Brodosplit je dobijao nagrade kao i drugi škerovi, riječki Uljanik svi su dobijali nagrade, međutim problem je ovdje u ovome slučaju što smo npr. treba restrukturirat Brodotrogir, ostavit tih 600 zaposlenih 50% od 1300, ti ljudi raditi i država je dala ukupno od 2006. do 2018. 2 milijarde kuna u Brodotrogir, potpora, 2 milijarde. Da bi danas Končar radio sebi hotele od i radnicima …/nerazumljivo/… plaćao plaće, radnici koji su morali raditi brodove oni njemu obnavljaju Medenu. Ti ljudi su bez plaća. Brodotrogir je bez plaća. I ljudi nemaju za kruh, a davala je država subvencije. Ovdje je pila naopako, vi ste pilili naopako, vi subvencionirajte a da bi ljudi primali plaću, al ovdje ljudi ne rade brodove i ne primaju plaću. Znači koji je učinak ovih mjera? Brodogradnja je vrlo bitna. Ona je izvozni proizvod, ona je ko i građevina tj. jača zato šta sve šta se ugradi u brod od drvenarije do svega to je sve izvozni, uglavnom izvozni, većinom izvozni proizvod i ona je razvojni proizvod. I triba ulagati u to. Međutim, na ovaj način ulagati i što se tiče regionalne, ulaganje u regionalnu upravu i lokalnu samoupravu, pa naravno da mi na Zelovu moramo uložiti pod Svilajom koji nemaju vodu, a fantastično mjesto za opstanak, za bavljenje poljoprivrednom, turizmom, ali nema vodovoda. A vidi Cetinu rijeku. Tako i Ruda, imamo Ruda vodocrpilište, ti mještani nemaju vodoopskrbu, a iz toga vodocrpilišta se napaja Split. Znači u nekim dijelovima moramo davati potpore da bi ljudi opstali na tim područjima. Da proizvodnji, da subvencijama, da željeznici. Mi željeznici dajemo milijarde, a oni ugasili vlak, noćni vlak Split-Zagreb. Zbog čega? Od 1925. godine taj vlak je funkcionirao. Pa mi to trebamo subvencionirat, tribamo ulagat u to, međutim Hrvatske željeznice njima triba puno veća sisa, malo sisa, a puno onih koji bi je dojili. I oni to podoje, a narodu ništa. I to je činjenica. Da, da hrambeni lanac je problem, problem je unutar hrambeni lanac tko će to sve zadovoljiti da zadovolji Pupovčev SDSS, HNS, BUS, ZUZ, ZUŽ tko će znat koliko je tih stranaka koje triba zadovoljit da digne ruku, e. To je problem. Znači problem je isključivo u tome šta, da subvencionirati poglavito da ljudi opstanu na tim područjima. Ono što je bitno da imaju organiziran prijevoz, da, to je sve ok. Da u brodogradnju ali neka se rade brodovi, a ne da ljudi budu bez plaće. To je kazneno djelo šta radi Končar, to je kriminal ne da ljudima plaću 7 mjeseci. I na stotine tih ljudi od 8. mjeseca prošle godine nemaju svojoj djeci dat za marendu. To je katastrofa evo.

Dobro, s ovim smo iscrpili raspravu, zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Zahvaljujem državnom tajniku.